Izvolite. Kolega Maras, izvolite.

Također na temu aktualna politička situacija. Može. Znači nastavit ćemo u 9,50.

Poštovani kolega Željko Glasnović. Poštovani kolege, kolegice. Nedavno sam bio u Glini. Bio je simpozij o posttraumatskom stresu i moram reći, bio sam oduševljen kako je radila ta udruga iz Gline. Proaktivni su kako mi trebamo biti svi kršćani, nisu čekali da država nešto napravi. Tamo rade sve od meda do sira, do sađenja graha. Svake pohvale njima. U simpoziju su se redali gore na govornici, tamo na pozornici svi. Od militantnih ateista, do eksperta psihijatara i čudo je, nitko Boga nije spomenuo u toj formuli za posttraumatski stres. Kao da Bog ne postoji. Zašto se mi sramimo svjedočiti svoju vjeru? Jesmo formalni kršćani? Jesmo proaktivni, jesmo kuturni kršćani? Imate 10 božjih zapovjedi koje su okvir i ako u boga ne vjerujete, kao većina glava tu ne vjeruje u Boga, formalno vjeruje, ali to je kulturni katolicizam. Onda imate drugi, što je totalno antiteza tih 10 zapovjedi je ona jedna zapovijed što izgovori jedan sotonista Alister Crowley i rekao je ovo, on je ustanovio prvu sotonističku crkvu u svijetu, naravno, iz Engleske je i rekao je ovo: radi što god hoćeš. Kako to ide? Evo tih 10 zapovjedi u Hrvatskoj. Kako ja to vidim. Kaže: ja sam gospodin Bog tvoj, to je ona prva.

Tu je štela važna. Štela je super, moraš imati nekakvu vezu.

Pa to je umjetnost. Čuo sam nedavno od jednoga, Bog mi oprostio, on psuje šarafe koji nebo drže i ured gdje Sveti Petar plaća anđele. To je umjetnost, to nigdje nisam čuo prije.

Ja sam rekao nekima nedavno u restoranu, kaže vi znate bolje latinsku misu od pokojnog kardinala Kuharića jer tamo ste uhodili ljude kad ste išli na misu tamo. Oni su isto išli na misu. Evo, abortus.

A šutimo o tome. A imate sad, recimo, imate čovjek je pod istragom za pedofiliju na Big brotheru. Ima dosije duži od moje noge. Kako će to izgledati? Ne trebamo reći ne ukradi. Ne ukradi, od '45. tu je harala jedna zapovijed, a ta zapovijed je bila: druže snađi se. Neću o kleptokraciji. Otvaranje arhiva. Što bi vidjeli u arhivama? Dosjei u Beogradu, tamo dole, doušnici, sitni cipelari imaju kodna imena. Ima jedan ovdje, mislim Odisej. Ne znam ni ja više kako je to bilo. E, sad, evo. Katolička crkva, svi teolozi kažu protiv, HDZ kaže za i druge glave za. Naravno da su zbunjeni. I sad moram reći na kraju da puno glava tuguje u Saboru danas. Tuguju ovi militantni ateisti i druge glave jer pokoj mu duši, general Stipetić se je, pogreb je bio pod znakom križa i crkvenom obredu i to znači da nema ateista u rovu i kad ideš preko bare. I to militantni ateisti, možete samo škripit zubima. Izvolite. Uvaženi kolegice i kolege, htio bih reći nekoliko riječi o klijentizmu. Klijentizam je nešto što traje već 50 godina u RH. Klijentizam je karcinom koji jede ovu zemlju, a očituje se u tome da ukoliko nisi član stranke ne možeš napredovati u državnom sektoru. Jako teško možeš napredovati. Jučer sam bio na promociji jednog svojevrsnog znanstvenog rada, politologinje Davorke Budimir, Politička elita u Hrvatskoj '86. do '90. To je dokument, tu nema niti jednog stava, nego je čisti dokument u kojem se spominju neki akti, spominje se organizacija, tu su navedena imena svih funkcionera između '86. I '90. godine i vidi se da se ništa nije promijenilo od tada pa do danas u načinu funkcioniranja u političkom životu.

Danas opet, ako netko želi biti član upravnog odbora, član nadzornog odbora, ako želi biti šef, direktor, pomoćnik ministra, državni tajnik, bilo što slično, ako želi biti čak i nekakva stručna osoba u nekakvom državnom sektoru, on jednostavno mora biti član partije koja je na vlasti, u ovom trenutku to je HDZ, kad je bio SDP bilo je slično. Naravno, oni između sebe kada dođu na vlast čuvaju one druge jer npr. kada dođe nova vlast, netko treba se maknuti sa bitne funkcije ali se on makne negdje u zaleđe i dobiva i dalje, dobru, dobru plaću. I to množi, množi, množi i množi i tome nema kraja i tu je uzrok država Hrvatska stagnira, to je glavni uzrok. Ne cijeni se stručnost, ne cijeni se rezultata rada, netko tko je upropastio nekakvo poduzeće, opet se imenuje u drugom poduzeću za člana uprave i to traje, traje, traje i traje. Ja ću pročitati nekoliko detalja koji su dokumenti iz ove knjige a tako prije samih izbora 1990. godine, donijet je Zakon o prestanku važenja zakona o ispitivanju porijekla imovine o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Dakle, prije samih izbora donijet je zakon kojim je van snage stavljen Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Zašto je to stavljeno izvan snage? To je stavljeno izvan snage zato da bi se zaštitili dotadašnji komunistički funkcioneri i da ne bi oni nastradali kad dođe nova demokratska vlast, to je modus operandi da se ne strada, a trebalo se stradati itekako jer se radilo loše stvari. Sada ću vam pročitati i neke stvari iz proglasa HDZ-a prije izbora. Taj proglas sada kada ga čitam, ja bi glasao za HDZ, dapače ja bih se učlanio u HDZ. Pa tu između ostalog piše za što se oni bore. Za brisanje svjetonazornih odrednica iz državnog imena i nacionalnih simbola, za punu i stvarnu ravnopravnost svih državljana RH bez obzira na njihovu narodnosnu ili inu pripadnost, za jednakopravnost Rimokatoličke pravoslavne, islamske i svake druge vjeroispovijesti svih svjetonazora, za zaustavljanje iseljavanja i što brži i potpuniji povratak raseljene Hrvatske na djedovska ognjišta, za društvo socijalne pravde koje će radnom stanovništvu osigurati zaposlenost a umirovljenicima život dostojan čovjeka, za vraćanje dostojanstva radu i za pravednu naknadu osobnoj sposobnosti i zalaganju, za dostojanstvo i afirmaciju žene u društvenom životu, za zaštitu obitelji, materinstva i posebnu pomoć obiteljima s više djece, za pružanje potpore iz državnog proračuna nezaposlenima i svima koji se s razlogom nađu u materijalnim tjeskobama, za smanjenje birokracije a više sredstava za zdravstvo, dječje jaslice i vrtiće, omladinske, studentske i staračke i druge socijalne domove, za veća odvajanja nacionalnog dohotka za školstvo, znanost i kulturu, za ukidanje društvenog vlasništva i njegovo pretvaranje u dioničarko i privatno. E tu je nastao problem je se to nije provelo kako treba. Za razvlaštenje, smanjenje i preustroj … [[Govornik se ne razumije.]] struktura i birokratske uprave, za njezinu krajnju racionalizaciju te za pravno društvo bez straha, prisile i bez nevidljive mreže od naroda otuđene vlasti, za zdravu životnu sredinu, zaštitu prirode i ljudskog okoliša, za skladan, uravnotežen gospodarski razvitak i očuvanje prirodnih izvora, za njegovanje hrvatske povijesti i kulturne baštine. Dakle, taj proglas zapitajmo se sami koliko je iz toga proglasa ostvareno. Ja ne vidim da je iz toga proglasa ostvareno 10% Mi nismo od onoga sustava kojeg smo imali prije '90. se odmakli niti jednog milimetra. Hvala. Idemo na treću raspravu, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Božo Petrov, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, MOST nezavisnih lista je još 30. ožujka 2017. uputio Konačni prijedlog Izbornog zakona odnosno Zakona o izmjenama i dopunama o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Uskoro će se, kolegice i kolege zastupnici navršiti obljetnica upućivanja tog prijedloga na donošenje Hrvatskom saboru. Podsjetit ću vas, MOST je tim zakonom predložio povećanje broja preferencijalnih glasova na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. Predložili smo da svaki birač ima 3 preferencijalna glasa umjesto jednog. Glavni cilj ovoga je demokratizacija izbornog procesa i približavanje politike i političara građanima. Želimo da birači mogu imenom i prezimenom izabrati veći broj zastupnika za koje smatraju da će najbolje zastupati njihove interese. Trenutno imamo situaciju da se zastupnici sa aktualnih lista stranaka u velikoj mjeri vode logikom političkog oportuniteta. Oni slijede naputke slijepo svoga stranačkog vodstva pritom se nimalo ne obaziru na volju onih koji su ih izabrali jer im samo slijepa poslušnost omogućuje fotelje, sinekure i politički opstanak. Mi zato želim učiniti izborni proces osobnijim, saborske zastupnike približiti građanima koji biraju i učiniti ih odgovornima građanima. Osim 3 preferencijalna glasa u našim izmjenama Izbornog zakona predlažemo zabranu kandidature za osuđene kriminalce kako smo to učinili u Zakonu o lokalnim izborima. Taj model kojeg je Sabor donio na prijedlog MOST-a spriječio je tisuće osuđenih kriminalaca da se kandidiraju na nedavnim lokalnim izborima. Želimo da se taj sustav primijeni i na parlamentarnim izborima. Uostalom, to smo dužno po odluci Ustavnog suda iz travnja 2017. primijeniti u cijelom izbornom zakonodavstvu. Želimo podsjetiti i dio vladajućih da je ovaj prijedlog bio jedan od uvjeta nekadašnje koalicije stoga nas čudi da od tome ne žele niti raspravljati a kamoli se držati onoga što su obećali kada su im trebale ruke za formiranje Vlade. Podsjećam da smo ovaj zakon u prvom čitanju donijeli zajedno. Ako se ne neko u međuvremenu predomislio, vrijeme je da građanima objasni zašto. Štoviše, ne samo da se prijedlog izbornog zakona, da on trune punih godinu dana u dnevnom redu sabora, nego se vlada u cijelim tom razdoblju, nije udostojala niti dati svoje mišljenje. Sukladno tome i činjenici da je protokol skoro punih godinu dana od podnošenja prijedloga, pozivamo predsjednika Hrvatskog sabora da čim prije odredi datum rasprave o ovoj temi u Hrvatskom saboru. Također, pozivamo sve Klubove oporbe i sve zastupnike da nas podrže u ovome zahtjevu, te da prvi zakonski prijedlog koji će opozicija staviti na raspravu bude upravo uređivanje izbora zastupnika u Hrvatski sabor. To je jedan od temelja našeg demokratskog, ustavnog i političkog poretka. Hvala. Idemo na 4. raspravu, Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo kolegice i kolege, poštovani građani. Danas upozoravamo na 2 problema koji pokazuju da je u biti za HDZ i Vladu Andreja Plenkovića da su građani samo brojke ili da ne razumiju ili ne žele pomoći velikom dijelu naših sugrađana u njihovim svakodnevnim problemima.

Sada prelazimo na točke dnevnog reda, predlažem objedinjenju raspravu, to je: - Prijedlog programa statističkih aktivnosti RH 2018.-2020. i - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2018. godinu. Ima li netko protiv prijedloga da objedinjeno raspravimo?

Zakona o službenoj statistici i članka 31. Zakona o službenoj statistici. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče.

Program statističkih aktivnosti RH je programski dokument službene statistike kojim se statističke aktivnosti RH utvrđuje u višegodišnjem razdoblju, a izrađuje se za razdoblja koja su istovjetna razdobljima utvrđenim u Europskom statističkom programu. Budući da je Europski revizorski sud preporučio da se višegodišnji programski dokumenti europske statistike usklade s višegodišnjim financijskim okvirom.

Stoga je i predloženi program statističkih aktivnosti RH odnosi se na isto razdoblje, dakle na period kako sam rekao 2018.-2020. Polazna osnova za izradu nacrta Prijedloga programa statističkih aktivnosti RH jest Strategija razvitka službene statistike RH od 2013.-2022.

Program se temelji na potrebama korisnika, ali i europskim zahtjevima koji su definirani pregledom statističkih zahtjeva EU iz 2016., program statističkih aktivnosti RH 2018.-2020. obuhvaća prioritetna područja i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u razdoblju na koje se program odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i disminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka. Ovim se programom nastavljaju ostvarivati glavni strateški ciljevi službene statistike RH od kojih je važno istaknuti i one koji su ostvareni u prethodnom razdoblju. Od početka prethodnog programa značajno se smanjilo opterećenje izvještajnih jedinica, uslijed modernizacije načina prikupljanja i povećane upotrebe administrativnih podataka, broj stranica papirnatih obrazaca se posljednjih godina smanjio s preko 11 milijuna na manje od 1 milijun stranica godišnje. Državni zavod za statistiku sudjeluje i u akcijskom planu za rasterećenje gospodarstva slijedom kojeg će se nastaviti smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica, ali i ukinuti obveza plaćanja svih naknada predviđenih Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u iz 2007. što bi trebalo smanjiti administrativni trošak za gotovo milijun kuna na godišnjoj razini. Osim navedenog, DZS je u prethodnom razdoblju povećao i dostupnost podataka, no na tom području preostaje još značajan broj aktivnosti. Od konkretnih statističkih aktivnosti obuhvaćenih ovim programom, važno je istaknuti pripreme za popis stanovništva, kućanstva, kućanstava i stanova 2021. kojeg se kao i popis poljoprivrede 2020. u cijelosti planira provesti digitalnim putem te statističko praćenje pokazatelja za praćenje napretka prema globalnim ciljevima održivog razvoja do 2030. godine. Dakle ono obuhvaća pregled svih statističkih istraživanja, odnosno razvojnih aktivnosti koje nositelji službene statistike namjeravaju provesti u 2018. godini. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH za 2018. planirana je provedba ukupno 280 statističkih aktivnosti, od toga 158 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 78 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 44 razvojne aktivnosti. Od ukupno 280 statističkih aktivnosti DZS u 2018. provest će 232 aktivnosti. Ukupna sredstva potrebna za provedbu godišnjeg provedbenog plana 2018. godine iznose 133 milijuna i 400 000 kn, nešto malo iznad toga. Od toga sredstva potrebna DZS-u iznose nešto manje od 109 milijuna kuna. U sklopu financijskog plana DZS-a za 2018. planirani su rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 90,8 milijuna kuna. Dok je ostatak od 17,8 milijuna kuna planiran na pozicijama pomoći EU, dakle refundacijom iz sredstava EU, odnosno Europskog socijalnog fonda, vlastitih prihoda i ostalih pomoći. Potrebna sredstva usklađivat će se prema potrebama izmjena i dopuna državnog proračuna za 2018. Novi pristup izradi Godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti rezultirao je uključivanjem šireg skupa institucija, kao i ostalih korisnika u proces njegove izrade. I samo kratki pregled po područjima istraživanja, dakle, u području demografske i društvene statistike bit će provedeno 73 aktivnosti, u području makroekonomske statistike 47, poslovne statistike 100, statistike poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 36, statistika za više područja 23 i podrška statističkom outputu jedna aktivnost, dakle to je tih ukupno 280 statističkih istraživanja i projekata u 2018. Evo, sukladno svemu rečenom i sukladno zakonskoj odredbi, predlažemo donošenje višegodišnjeg programa statističke aktivnosti od '18.-'20. i Provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2018. godinu. Hvala lijepo. Hvala i vama državni tajniče. Imamo dvije replike. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Uvaženi državni tajniče. Moram priznati da kad sam malo ovo gledala nisam odolila da ne postavim vam jedno pitanje, a vezano je sa modulom 1.0.2.0.3. koji kaže: rodna statistika i diskriminacija. Pa kaže i kratki opis aktivnosti i pregled ciljeva i osnovna namjena podataka, kaže opći pokazatelji za donošenje mjera iz područja rodne ravnopravnosti. U kontekstu svega onog što imamo prilike čuti sve ove dane, mene zanima koliko dugo se takvi podaci prikupljaju, ovdje je i rečeno da se zapravo prikupljaju podaci koji su osobito vezani na jaz u plaćama, u razlici u plaćama, pa me zanima koliko dugo se takvi podaci prikupljaju, u smislu toga daljnjih aktivnosti koji će biti i koji su vezani uz ovaj modul, što se predviđa i da li je do sad bilo bilo kakvih problema uopće sa nazivom modula i sa značajem ovog modula? Hvala vam lijepo. Kolega državni tajnik [[Upadica: poslije.]] Poslije, dobro. Poštovani kolega Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče Uvaženi ravnatelju Državnog zavoda za statistiku.

Ali ono što mene sad zanima, program je napravljen, vidim studiozno, sva su područja obuhvaćena, ali ono što me zanima, možda mi možete odgovoriti i zbog hrvatske javnosti, kad govorimo o poslovnim aktivnostima, kad govorimo o aktivnostima tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kolika je zapravo, piše ovdje u materijalima da je Državni zavod za statistiku nositelj tih aktivnosti i on prikuplja podatke uglavnom, ali da bi on prikupio, netko mora ispunit te obrasce. Koliko je to opterećenje zapravo na poslovne subjekte, dakle na naše obrte, poduzeća i na koji način zapravo vi to radite i na koji način planirate u budućnosti raditi da bi se olakšalo, da ne bi se, evo jedinica lokalne samouprave, naši službenici su prometnuli da glavninu svoga radnog vremena provode zapravo popunjavajući neprestano neke obrasce koji nam stižu zbog statistika koje u konačnici ne postižu onaj efekt koji bi trebale.

Pa dakle, kao što sam uvodno rekao, podaci se prikupljaju i svatko tko te podatke, tko njima raspolaže i tko ih treba na neki način dostaviti, naravno da to zahtijeva određenu administrativnu proceduru i određeni utrošak, da li vremena, financijski vjerojatno nešto manje. Ono što sam uvodno rekao, kako ste čuli, da se broj tih papirnatih obrazaca, odnosno broj stranica smanjio u proteklom razdoblju sa 11 milijuna na manje od 1 milijun. Dakle, ide se za tim da se dostava podataka što više automatizira, da se što više dostavlja digitalnim putem, da se što više podataka povlači automatski iz raznih javno dostupnih servisa itd., ali je isto tako rečeno da u tom smislu treba poraditi dodatno u idućim godinama, tako da se u idućim godinama očekuje još dodatno rasterećenje administrativno, pa i financijsko svih onih od kojih se pojedini podaci prikupljaju.

Dobro, hvala.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče Tufekčić i poštovani ravnatelju Krištof, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku želim istaknuti kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati i Nacrt prijedloga programa statističkih aktivnosti RH za 2018.-2020., kao i Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH. Na temelju Zakona o službenoj statistici Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike izrađuje Nacrt prijedloga programa statističkih aktivnosti RH, kao i Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti. Kao što smo i čuli u samom uvodnom izlaganju od predlagatelja, program statističkih aktivnosti RH za 2018.-2020. obuhvaća prioritetno područje i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti. Zatim, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti, disemenirati, te odgovorne nositelje službene statistike, te osnovnu namjenu i glavne karakteristike statističkih podatka. Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi program statističkih aktivnosti RH, tako se ovaj godišnji provedbeni plan odnosi na prvu godinu provedbe novog višegodišnjeg programskog dokumenta. Njime je obuhvaćen pregled svih statističkih istraživanja, odnosno razvojnih aktivnosti koje se planiraju provesti u 2018. godini. Kao što smo i čuli, godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH ZA 2018. planirana je provedba ukupno 280 statističkih aktivnosti, što je u odnosu na prethodnu 2017. godinu smanjenje za jednu aktivnost. Od ukupno 280 statističkih aktivnosti, 158 su na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 78 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja, te 44 razvojne aktivnosti. Od ukupno 280 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2018. godini provesti će 232 aktivnosti, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje za dvije aktivnosti. U skladu sa državnim proračunom RH za 2018. ukupna sredstva su predviđena u iznosu od 133 milijuna, 417 tisuća, 463 kune, što predstavlja povećanje od 11 milijuna, 351 tisuću, 824 tisuće kune u odnosu na prethodnu 2017. godinu. No to povećanje sredstava, ono se odnosi na pripreme koje će se provesti za popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine, kao i na popis poljoprivrede 2020. koje se u cijelosti planiraju provesti digitalnim putem. Potrebna sredstva usklađivati će se prema potrebama izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2018. godinu. Hvala i vama. Nemamo nikakvih replika. Gospođa Vesna Pusić ispred Kluba zastupnika GLAS-a i Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, ravnatelju Državnog zavoda za statistiku, kolegice i Ova je tema puno važnija od Poslovnika. Ali, očito ne registrirana kao takva jer ovo je plan koji će se podaci skupljati, na koji način, kojom metodologijom i kako ćemo mi kroz te podatke sebe vidjeti. Uz to, jedno pitanje koje ću otvoriti kasnije u raspravi je i tko i kako će te podatke koristiti i koji su još podaci koji se skupljaju, a nisu možda u okviru ovog trogodišnjeg, odnosno jednogodišnjeg provedbenog plana Državnog zavoda za statistiku u vrijeme u kojem je rasprava o Cambridge analytica, agenciji jednoj od glavnih u svijetu u ovom trenutku, dozvolite mi da i ja ovdje mislim da je ovo malo važnije od onoga oko čega su se toliko svi ovdje uzburkali, jer se radi o zaista definiranju temelja na kojim ćemo promatrati naše društvo, a bome i što ćemo znati o svakom pojedincu ponaosob i na koji način ćemo to upotrebljavati. Ovaj plan je vrlo važan zato što definira o čemu se skupljaju podaci, a isto tako i o čemu se ne skupljaju podaci. Definira i u kojoj formi se skupljaju podaci mogli ste vidjeti ako ste gledali malo ovaj E-plan i izvedbeni program za 2018., neki podaci se skupljaju recimo klasično, neki su klasični statistički podaci, dakle naprosto se skuplja pojavnost, neki su anketni podaci, dakle anketiraju se relevantni uzorci, neki su jedna vrsta ekstrapolacija, dakle zaključivanja kakva će biti situacija recimo sutra ili šta ja znam, za 5 godina temeljem podataka koje imamo danas. Sve to utječe naravno na ono što ćemo mi poslije tvrditi temeljem podataka koje nam budu pokazivali da su činjenice. Ali te činjenice moramo biti svjesni, biti će skupljene na različiti način i neće imati jednaku vjerodostojnost ajmo reći ili jednaku nepokolebljivu utemeljenost na realnosti kao različito ovisno o metodama i metodologiji koja se koristi ili metodama koje se koriste u prikupljanju tih podataka. Dakle, jedna toliko govori i to koji podaci se skupljaju koliko govori i koji podaci se ne skupljaju. Ajmo na neke primjere. Recimo ovdje je već kolegica Mrak-Taritaš spomenula zanimljivu činjenicu da se rodni podaci bez daljnjega skupljaju od strane našeg Državnog zavoda za statistiku, dakle našeg statističkog zavoda, što je neophodno. Recimo razlika u plaćama između muškaraca i žena, kontrolirano za razinu kvalifikacija odnosno razinu obrazovanja. To je očito sastavni dio prikupljanja statističkih podataka oduvijek. Ovdje se očito ne smatra to nikakvom niti dramom niti ideologijom, za razliku od nekih drugih tema o kojima je zaokupljena hrvatska javnost. Obrazovanje, način na koji se skupljaju podaci o obrazovanju. Da li recimo se koristi svako postsrednjoškolsko obrazovanje kao pokazatelj ili kao podatak o broju visoko obrazovanih ljudi u Hrvatskoj ili se diferencira između sveučilišta, veleučilišta, to nema nikakvog da tako kažem, vrednosnih sudova ali pokazuje nam točnost i preciznost podataka s kojima ćemo biti suočeni. Ekološka zagađenost, primjerice, da li se koriste prosjeci ili se koriste manje geografske jedinice kako bi se prikupili podaci. U prosjeku to može biti prilično prihvatljivo, gdje istovremeno možete u prosjeku uračunavati neke dijelove koji su potpuno čisti li dijelove voda koje su potpuno čiste i dijelove voda koje su strašno zagađene a u prosjeku će biti relativno prihvatljivi. Dakle, samo kao ilustraciju na koji način i zbog čega je važno definirati i imati jasnu sliku kako se ti podaci skupljaju. Zaposlenost, vidim da se račun da će se i anketna zaposlenost ovdje ubrajati da tako kažem, dakle zaposlenost može biti posebni podaci o ljudima koji imaju stalna radna mjesta, pa onda onima koji imaju privremena, povremena, sezonska itd. Ako sve stavite na kup i izmjerite recimo, šta ja znam, 15.7. kad su svi sezonski zaposleni, imat ćete sasvim drukčiju sliku nego ako recimo mjerite, šta ja znam, 1. veljače i diferencirate između različitih kategorija. Migracije, vrlo važna tema za nas. Relativno nova. Pojavljuje se u ovom trogodišnjem programu. Migranti izbjeglice, tema koja je i politički i puno šire nego što je sama Hrvatska u ovom trenutku za Europu a rekla bi i ne samo za Europu, ali ajmo reći da nas interesira u prvom redu za Europu, krajnje relevantna. Da li mi pravimo razliku i na koji način pravimo razliku i prikupljanju tih podataka između migranata i izbjeglica? Da li prikupljamo te podatke temeljem zahtjev za azil, temeljem iskaza, temeljem nekih drugih standardiziranih podataka, također vrlo važan temelj za ne samo da bi znali o čemu se radi, nego da bi mogli formulirati i artikulirati državne politike jer je jedna vrsta politike prema ljudima koji dolaze kao izbjeglice, druga vrsta politike je prema ljudima koji dolaze kao migranti, koje ćemo vjerojatno u budućnost isto trebati. Naročito pojedinih profila, dandanas već ljude odlaze i traže građevinske radnike u drugim zemljama u regiji jer ih ne mogu naći u Hrvatskoj. Dakle, postoje vrlo značajni razlozi zašto te podatke je važno imati, jasne, razgraničene i prikupljene temeljem poznatih i prepoznatljivih kriterija. Druga tema je pitanje upotrebe tih podataka. Spomenula sam Cambridge analitiku zato što se o toj firmi, tvrtki danas vodi velika rasprava koja je kupila, uzela, dobila, podatke, čini se od pedeset milijuna ljudi sa Facebooka i upotrijebila ih u ciljanoj predizbornoj propagandi u zadnjim američkim izborima. Čini se da nije bila sasvim neprisutna niti u referendumu o Brexitu. To su ogromne zemlje sa vrlo sofisticiranim mehanizmima zaštite s kojima mi se ne možemo mjeriti ni na koji način, da tako kažem. Dakle, ako su u stanju tu napraviti u Velikoj Britaniji i u SAD-u, zamislite što su u stanju napraviti sa podacima u jednoj zemlji od 4 milijuna ljudi, od kojih recimo su vjerojatno 3 odrasli ljudi, dakle, koji glasaju i pojavljuju se na izborima, kupuju i sve ostalo što je relevantno ovdje. Na koji način se ti, šta se radi sa tim podacima? Iz ovog plana vidjeti ćete da tu nije samo Državni zavod za statistiku, koji se pojavljuje, nego je tu i nekoliko institucija koje su se zovu ovdje, ovlaštena tijela za obavljanje poslova službene statistike. To je upravno tijelo Grada Zagreba, za prikupljanje službene statistike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede. Bilo bi vrlo zanimljivo čuti i vidjeti, prvo, na koji način se standardizira metodologija i podaci koje prikupljaju ta razna tijela i u kojoj mjeri je Zavod za statistiku prisutan u kontroli, da tako kažem, odnosno, kontroliran način, na koji se ti podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Korištenje statističkih podataka, sigurnost tih podataka, način upotrebe tih podataka će u vremenu koji je pred nama postati jedna od glavnih tema. I mislim da treba biti sastavni dio ovakvog jednog koncepta. Konačno podaci koji se prikupljaju i prezentiraju, a naročito metodologija, dakle, način, na koji, jer vi ćete dobiti podatak 75% ljudi u Hrvatskoj, šta ja znam, ima auto, šta god, bilo koji podatak. Vi morate znati kako se do tog ili ne znam, koristi javno zdravstvo ili koristi privatne doktore.

Imam jedan dobar primjer, neki dan samo ovdje imali, ja sam imala jedan sastanak tu u Sabora odbora, pa nisam uspjela sudjelovati na tome, imali smo raspravu o izvješću o korištenju fondova EU. To dragi Bog ne razumije.

Gdje ulaze oni fondovi koje smo koristili, počeli koristiti nakon što smo postali članica? Za šta smo se prijavili, šta smo dobili, šta smo isplatili, dakle, potpuno nerazumljivo. To je nedopustivo po mom mišljenju. Mi moramo znati, kada pročitaš, ako si prosječno inteligentan, moraš razumjeti šta tu piše. I to je kada se radi o statistici, vi znate da postoji jedna slavna knjiga How to lie statistiks, Kako lagati sa statistikom. Kada se radi o statistici, to je naročito važno. Zato je cijela ova pozadina, dakle, način skupljanja podataka, način prezentacije i način čuvanja i jasna i transparentna upotreba podataka za nas od apsolutno ključne važnosti. I to svakim danom, ova tema, koja se čini tako benigna i koja je s nama decenijama, postaje gotovo centralna tema. Rudarenje po podacima, kak se to zove, postati će glavna tema budućnosti. Prema tome predlažem da na ovu temu budemo krajnje ozbiljni.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana gospođa Pusić, da mislim da o ovoj temi nedovoljno posvećujemo pažnju a svi volimo imati podatke i svi volimo baratati s podacima, a očito da premalo svi skupa uopće razmišljamo kako do tih podataka se dolazi i kojim metodologijama i na koji način se oni prikupljaju. Pa ovdje, u ovaj sam materijal iz početka je vrlo štur, međutim, na kraju kada se daju ove tablice od 193 čini mi se stranice, onda se lijepo vidi koje područje se istražuje, tko ga provodi, kako metodološki to ide i čemu to služi. I tu je između ostalog pobrojano da su tu im Ministarstvo financija i Carinska uprava, dakle, to je onaj odgovor možda u smislu onog pitanja tko i kako prikuplja podatke. Dakle, sve ono što se metodološki postavi kako treba u svim institucijama koje to rade redovno, mjesečno, polugodišnje i slično, dakle iz tih podataka s kojima svakodnevno te institucije rade se onda postiže i točnost tih podataka koji onda ulaze u sustav. Tako i sa jedinicama lokalne i sa REGOS-om i Sa Ministarstvom gospodarstva o broju obrta itd., o primanjima i slično pa i ova rodna gdje se onda kaže da su to podaci o muškarcima i ženama, spolu, visini njihovih primanja i svega ostalog. Dakle, kada se jednom uspostavi ovakav sustav koji to daje kroz institucije bilo javnog zdravstva, bilo svih ovih drugih institucija, onda je i pouzdanost tih podataka veća i onda mi možemo vjerovati da zaista ove podatke koje dobivamo iz statistike možemo i koristiti ispravno. Dakle, jedanput kad se uspostavi se vozi po istom, ali vrijeme se dramatično promijenilo i uvjeti su se dramatično promijenili i ovdje čak kad imate jednu instituciju koja skuplja podatke je vrlo upitno u kojoj mjeri su oni standardizirani. A zamislite kad ovdje imate, navodi se mislim 5 ili 6 plus jedinice lokalne samouprave koje skupljaju podatke koji trebaju biti standardizirani. I onda još dodatno imate pitanje kako se ti podaci koriste. Dakle, u tom pogledu mislim da je vrlo važno imati jasnu sliku za različite skupljače da tako ta kažem, podataka, u kojoj mjeri su oni pod kontrolom Državnog zavoda za statistiku, u kojoj mjeri je to jedan standardizirani obrazac gdje dobijemo koliko je moguće, sigurno nisu svi podaci, sigurno svašta se tu događa ali koliko je moguće standardizirane podatke od tih različitih drugih sakupljača podataka, da tako kažem, koji se slijevaju ono što mi zovemo čvrste činjenice.

Uvažena kolegice Pusić, otvorili ste niz tema ali mislim da je iznimno važnije ovo na kraju s čim ste završili. Riječ je svakako kad govorimo o prikupljanju podataka, riječ je o nečemu što će u budućnosti imati vrlo značajne implikacije. Naravno matematikom ako promatramo primijenjenu matematiku u obliku statistike kao primijenjenu znanost, ona ima svoje metode i vjerojatno i to je i agencije i ministarstvo i državni zavod koristi, međutim, u tom djelu čak i nemamo primjedbi, metodološki se to radi, bilo o anketama, bilo ovako, onako, međutim ono što vi naglašavate, što je jako bitno, tko kontrolira te podatke zbog mogućih zloupotreba. Mi imamo naravno Zakon o zaštiti podataka, međutim evo dat ću na jednom primjeru, u ovome izvještaju u poglavlju, pazite 4.0.4.2.4. kažem, to je vrlo opsežno, pa između ostalog kaže prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2018. godinu skuplja DZS i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede ima svoje agencije. Pazite, riječ je o vrlo važnim podacima. Svaki podatak informacije ima cijenu. Država se ne smije olako odnositi prema ovome. Dakle ovdje je riječ o podacima koji imaju svoju tržišnu cijenu. Ako netko do tih podataka dođe mimo ovoga da kažem nelegalno, onda imamo tržišnu poziciju bolju nego onaj koji je došao legalno.

Hvala vam kolega Žagar, naime, ono što sam aj htjela u ovom drugom djelu postići je da upozorim na tu novu situaciju koja se upravo stvara, koja je u procesu nastajanja i mijenja cijeli odnos i status ovako prikupljenih podataka naročito kad se radi o upotrebi i naročito kad se radi recimo o utjecaju kao što ste vi spomenuli, na tržištu. Tržište je takav mehanizam da čak neki šta ja znam, glasine ili neke situacije, ne znam, ovo što se događa sa Cambridge Analityticom je u jednom danu srušilo vrijednost Facebooka za 6 milijardi dolara. Ok, to je ogromno i to je sve puno većih dimenzija nego ono u čemu mi funkcioniramo ali u našem slučaju, naravno ekstrapolacije, to je ovo o čemu ste vi govorili i projekcije mogu utjecati na ponašanje na tržištu, mogu utjecati na cijeli niz stvari a svakako će utjecati na politike koje će recimo država i lokalna zajednica poduzeti. I ako država ima ili lokalna zajednica ovisno o tome gdje npr. se povuče siromaštva i kaže se imaš 3% siromašnih zato jer si tako povuku crtu siromaštva, ako je povučeš malo više, najedanput imaš 25% recimo ili šta ja znam 30% siromašnih, na taj način ćeš onda usmjeriti svoj proračun kao jedinice lokalne samouprave, kao samo mali jedan primjer.

Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjima. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Sa nama je gospodin državni tajnik Darko Nakić iz Ministarstva uprave. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Vlada RH sukladno odredbi članka 37. stavka 3 ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava, koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Sastavni dio i ovog izvješća su i obrasci za jedinstveno statističko praćenje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, te upravnim tijelima jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave koji daju prikaz stanja zastupljenosti za 2015. i 2016. g, te je komparativna analiza u odnosu na stanje iz prethodne godine. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja poduzimanje su brojne aktivnosti vezano uz provedbu Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina, a od osobitog su značaja za ostvarivanje prava pripravnika nacionalnih manjina u 2015. bili izbori za zastupnike u Hrvatski sabor na kojima su i pripadnici nacionalnih manjina birali svoje zastupnike, te izbori za vijeća i predstavnike za nacionalne manjina u jedinice lokalne područne, regionalne samouprave. Ovdje samnom su kolege iz ostalih ministarstava. Oni će svatko u svom području odgovoriti na sva vaša pitanja, odnosno, predstaviti one aktivnosti koje su imali tijekom promatranog izvještajnog razdoblja. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u svojim lokalnim sredinama još uvijek ne participiraju u dovoljnoj mjeri u provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na lokalnoj razini. Projekt kojeg provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kojom se nastoji osigurati preduvjeti za aktivniju participaciju vijeća i predstavnika kao i projekt kojeg provodi Ministarstvo uprave. Potpora učinkovitoj provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u županijama u provedbi Ustavnog zakona, doprinijeti će unapređenje sudjelovanje nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu društva uz očuvanje identiteta kulture i tradicije nacionalnih manjina. U provođenju nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje za 2013. do 2020. razvidan je daljnji napredak u ostvarivanju prava pripadnika Romske nacionalne manjine, provedba aktivnosti tijekom 2016. g. u području obrazovanja zdravstvene zaštite, zapošljavanje, stanovanja socijalne skrbi te reguliranje statusnih prava, kao i uspješna provedba brojnih projekata na državnoj razini te projekata organizacija civilnog društva osobito na lokalnoj razini doprinijele su daljnjoj integraciji pripadnika Romske nacionalne manjine u društvu na svim razinama. S obzirom na brojne izazove, koje još predstoje za punu integraciju pripadnika Romske nacionalne manjine, nastaviti će se s provođenjem različitih aktivnosti u cilju postizanja sveobuhvatnog uključivanja u sve segmente društva. U području suzbijanja diskriminacije tijekom 2016. g. ured je koordinirao proces izrade nacrta nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, kojemu je cilj zaštita od diskriminacije, te promicanje i unapređenje prava na jednako pravno postupanje u RH, te je podizanje javne svijesti važnosti poznavanja i ostvarivanja ovoga prava. Nastavljena je također i dobara praksa organiziranja okruglih stolova i javnih tribina koje su doprinijeli daljnjem promicanju tolerancije i suzbijanju stereotipa kao i provođenje različitih edukacija na temelju antidiskriminacije. U provođenju Ustavnog zakona, uložena su također i značajna sredstva i napori što je vidljivo i u činjenici da je unatoč nastavku trenda, znači nepovoljne gospodarske i socijalne situacije, za provođenje Ustavnog zakona u 2015. i 2016., su utrošena značajna financijska sredstva. Tako je Vlada RH u 2015. utrošila 148 milijuna 640 tisuća 839 kuna i 61 lipu, a u 2016. 131 milijun 152 tisuće i 781 kunu, što ukupno u ove 2 g. iznosi gotovo 280 milijuna kuna. Ovo izvješće je jednoglasno prihvaćeno na Odboru za nacionalne manjine, a kao što sam rekao, i ovdje su i kolege iz ostalih ministarstva pa stojimo, evo na raspolaganju za sva vaša pitanja. Hvala lijepo na pažnji. Hvala vama. Gospođa Jeckov ima repliku, kažu mi. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora. Evo, ja dakle, u ovoj fazi, imam namjeru reći nekoliko važnih stvari a koje se tiču obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina. Dakle, ukratko ću se samo osvrnuti na izvještaj koji smo imali prilike vidjeti, dakle, to su statistički podaci, koji se odnose na broj vrtića, srednjih škola, osnovnih škola i broj đaka, sve je to egzaktna stvar, odlično pripremljeno. Također mora se reći da država je napravila jedan pravni okvir, obrazovanje po jednome, drugome i trećemu modelu, te je izdvojila korektna sredstva, međutim, također, važno je reći da i dalje imamo situacije da škole na istoku RH dakle, nisu registrirane kao manjinske iako je to, postoji dakle, jasan model, pravni okvir, isto kako je to učinjeno kada je u pitanju mađarska nacionalna manjina i talijanska, bilo koja druga, osim, dakle, kada je u pitanju srpska nacionalna manjina, to još uvijek pitanje nije nikako riješeno. U vašem izvještaju sam imala prilike pročitati da se o tome i Savjet za nacionalne manjine na tu temu osvrnuo.

Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Ante Babić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavnici Vlade RH, poštovani potpredsjedniče, ministarstvo, MUP je tu, kultura, pravosuđe, obrazovanje i Ministarstvo uprave. To zapravo govori koliko RH brine o svojim nacionalnim manjinama. Drago mi je da je to i kolegica Jeckov i u ovoj replici naglasila vezano za jedan pravni okvir nacionalnih manjina. Dakle, ovim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina vezano za čl. 37. st. 3. Vlade RH ima zapravo obavezu jednom godišnje podnositi Hrvatskom saboru izvješće o utrošku sredstava za nacionalno manjine iz državnog proračuna. Ovo godišnje izvješće o utrošku sredstava, raspravljamo za 2015./2016. godinu, i ono je, a vidljivo je to i u samome izvješću na cjelovit, na jedan detaljan način zapravo prikazuje kako su se i za koje namjene utrošila sredstva, odnosno kako su financijski potpomagali programi nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina u 2015/2016. godini.

S obzirom da je ovo objedinjena rasprava, treba reći zapravo u onom nominalnom iznosu da se po utrošku sredstava za nacionalne manjine u 2015. godini potrošilo 146 milijuna kuna, dok je u 2016. godini potrošeno nešto manje, odnosno 131 milijun kuna. Dakle, nekih 12% manje. Kako je ovo izvješće vezano za državni proračun RH, treba također reći da su u njemu sudjelovali i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i ovdje nazočni predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, MUP-a, znanosti i obrazovanja, kulture, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Savjet za nacionalne manjine, kao i Agencija za elektroničke medije i Državna škola za javnu upravu. Pa ćemo, s obzirom na vrijeme govoriti o ovome izvješću samo u nekim stvarima koje su vezani za konstatacije i za preporuke. Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina, u kojima je uočeno povećanje broja izdanih dvojezičnih osobnih iskaznica u odnosu na 2015. godinu, najveći broj su zapravo tražili pripadnici talijanske, srpske, mađarske i češke nacionalne manjine, značajno je povećanje broja postupaka pred tijelima sudbene vlasti, ovo također treba naglasiti i o ovome često raspravljamo u Hrvatskom saboru. Kod korištenja prava jezika i pisma nacionalne manjine u postupcima prvog i drugog stupnja izostalo je jer nije postojao zapravo interes samih pripadnika nacionalnih manjina po tom pitanju. Obaveza usklađivanja statuta jedinica lokalne samouprave, o čemu smo ovdje često govorili, zapravo s odredbom Ustavnog zakona uglavnom je ispunjena u 27 jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave. Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, kao i uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina, Ministarstvo uprave, a to smo čuli, nije primilo niti jednu predstavku niti je evidentiralo bilo kakvu primjedbu vezanu za ostvarivanje ovog manjinskog prava na očuvanju tradicijskih naziva i oznaka. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, sve se više, što se tiče pripadnika nacionalnih manjina, uključuje za učenje jezika i pisma po modelu C, dakle, modelu koji je zapravo vezan za jezik i kulturu nacionalnih manjina, a Ministarstvo je odobrilo ustroj nastave po modelu C u 7 osnovnih škola i jednoj srednjoj školi. Značajan napredak postignut je i kod djece pripadnika romske nacionalne manjine i njihovim uključivanjem na svim razinama kod odgojno-obrazovnog sustava, a to je zapravo i dalje najveći izazov u RH što se tiče nacionalnih manjina. U sva 3 modela odgoja i obrazovanja i u A, B i C na jeziku i pismu uključeno je 10657 djece u 230 odgojno-obrazovnih ustanova. Kulturna autonomija koju Ministarstvo kulture potiče kroz zaštitu kulturne baštine nacionalnih manjina, programe investicijske potpore, glazbenu djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, izdavačku djelatnost, književne manifestacije i otkup knjiga, Ministarstvo kulture je potrošilo je ili utrošilo 11,2 milijuna kuna za 102 programa u 2016. godini, dok je u 2015. godini utrošilo 16,5 milijuna kuna za 118 programa. Osnivanje programa kulturne autonomije doprinosi sufinanciranju programa Udruga i ustanova nacionalnih manjina iz državnog proračuna putem savjeta za nacionalne manjine u područjima informiranja izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacije koje proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora. U 2016. godini kroz javni poziv prijavljeno je 1157 programa, a financirani su u iznosu od 31,4 milijuna kuna. Nadalje, ono što mene posebno interesira, bez obzira na ove financijske podatke koje možemo i na kraju ovoga izvješća reći, ali možemo možda i sada, dakle Ministarstvo znanosti, sporta 31 milijun kuna, Ministarstvo kulture 11, Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 14 milijuna kuna, Agencija za elektroničke medije 2,8 milijuna kuna, Ured za ljudska prava 14,5 milijuna kuna, Savez za nacionalne manjine rekao sam 31 milijun kuna, a Državna škola za javnu upravu 73 000, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 2,7 milijuna kuna i financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz proračuna jedinica samouprave je 22,6 milijuna kuna. No, ono što mene zapravo u ovome izvješću posebno interesira, a i govori se o etničkim motiviranim kaznenim djelima i postupcima vezanih uz diskriminaciju, dakle podsjećam da je donesen Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije te da je prema izvješću iz 2016. godine zabilježeno ukupno 20 događaja na područjima posebne državne skrbi koji imaju obilježje međuetničke netrpeljivosti, a u 2015. godini bio je 31 slučaj, govorim slovom i brojkom 20, odnosno 31. Stanje tih kaznenih djela je u padu za nekih 14,1%, ali po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira također je u padu za 21,5% u odnosu na 2015. godinu. Ono što posebno treba naglasiti jest da se u javnom prostoru stvara percepcija da je upravo po ovim pitanjima diskriminacije Republika Hrvatska netolerantna zemlja i da je velika netrpeljivost prema nacionalnim manjinama. To smo posebice imali u onim izvješćima ako se sjećate od Pučke pravobraniteljice gdje sam naglašavao da ta percepcija nije dobra i da to zapravo šteti nacionalnim manjinama u RH i da zapravo trebamo govoriti o onim stvarnim podacima koji su nam dostupni. Ovi podaci zapravo to opovrgavaju. Ponovno naglašavamo da je Vlada RH na svojoj sjednici od 1. prosinca 2017. godine donijela novi Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine. U ovom izvješću također govori se o zločinima iz mržnje u 2016. godini, a prema podacima MUP-a, ovdje nazočnih, evidentirano je 35 slučajeva, u 2015. godini bilo je 24, a DORH je postupao po 37 predmeta. Broj pravomoćnih osuđujućih presuda bio je slovom i brojkom 7. ja bih volio da je on 0, ali nije, dakle 7. Prema podacima Ministarstva pravosuđa, ostao je jedan neriješen kazneni predmet vezan za zločin iz mržnje na temelju etničke pripadnosti, ukupno je riješen jedan predmet u kojem je izrečena oslobađajuća presuda, što me jako veseli. Ne mislim da me veseli samo oslobađajuća presuda, nego me veseli da je taj broj predmeta jako mali. Što se tiče prekršajnih djela, posebno označeno uz motiv mržnje u 2016. godini, bila su ukupno 2 takva djela što je manje nego u 2015. godini kada ih je bilo 12. Niti jedan optužni prijedlog zapravo takav nije odbačen te su donesene 3 odbijajuće ili oslobađajuće presude, isto kao i prethodne godine. Donesene su ukupno dvije pravomoćne presude što je manje nego u prethodnoj godini kada ih je bilo 7. 6 novih predmeta zaprimljeno je za kaznena djela vezano za povredu Zakona o suzbijanju diskriminacije, jedan od tih djela odnosilo se na diskriminaciju temeljem nacionalne, a jedno je temeljem etničke pripadnosti. U prekršajnim predmetima vezano za povredu diskriminacije zaprimljena su 132 predmeta, u 2015. godini bilo je 125 predmeta, dakle određeno povećanje predmeta, temeljem etničke pripadnosti je bilo 27, a temeljem nacionalnog porijekla 60. Ono što mi je kod ovog izvješća posebno upalo u oči jest vrlo malo ili šturo napisano vezano za bilateralnu suradnju, dakle to je jedan segment o kojemu trebamo posebno voditi računa, a meni je to bitno zbog boljih i kvalitetnijih odnosa, kako prema nacionalnim manjinama u RH, a tako i prema Hrvatskoj nacionalnoj manjini u drugim zemljama. Dakle, treba naglasiti da je RH potpisala bilateralne sporazume o zaštiti prava manjina s Crnom Gorom, sa Talijanskom republikom, Mađarskom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom. Sa Austrijom smo zapravo preuzeli onaj državni ugovor iz 1955. godine u kojem se u članku 7. zapravo govori, jamči se zapravo određena manjinska prava. E sad, Međuvladin mješoviti odbor, on bi trebao naizmjenično se održavati jednom godišnje, odnosno raditi po ovim bilateralnim sporazumima i dužan je razmatrati aktualna pitanja od interesa za nacionalne manjine u RH, ali i za hrvatske nacionalne manjine u državama koje sam spomenuo. Pa ću za primjer samo reći, da ne oduzimam vrijeme. Sjednica Međuvladinog mješovitog odbora s Crnom Gorom održana je 28.4.2015. godine i tu su zapravo usvojene preporuke koje se odnose na zastupljenost manjina u državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, te u tijelima uprave odnosno povratu imovine, restituciji, obrazovanju, informiranju i drugim stvarima vezano za ovaj međuvladin mješoviti odbor. Međutim, međuvladin mješoviti odbor koji je bio sa Srbijom, trebao je održati svoju 7. sjednicu, međutim, to se nije dogodilo jer srpska strana se nije držala tada dogovora i nije pripremila održavanje sjednice. Dakle, srpska strana je od hrvatskih predstavnika poticana i od veleposlanika i od državnog ureda, ali se to nažalost, nije dogodilo. Po meni bi ova bilateralna suradnja, o njoj trebamo razgovarati, između ovih država s kojima imamo potpisane bilateralne sporazume, trebala biti daleko intenzivnija. Ona bi trebala biti svrsihovitija, ekspeditivnija i ona bi trebala služiti boljitku i zaštiti nacionalnih manjina, kao u RH, tako i od hrvatskih nacionalnih manjina u drugim državama. Život nije statičan i svaki dan zakašnjenja u rješavanju bilo kojeg pitanja nacionalnih manjina umanjuje, po meni, ili uskraćuje zapravo njihova prava te im stvara poteškoće kako u privatnom, tako i u društvenom životu. Ja zato apeliram na predstavnike svih nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, od ovdje talijanske, našeg potpredsjednika Hrvatskog sabora, od svojih kolega gospodina Miloševića, Jeckov i Pupovca, gospodina Bileka, Furia, dakle, gospodina Kajtazija, svih onih koji mogu pripomoći zapravo, da ta suradnja bude češća, da bude intenzivnija, uglavnom vezano za zaštitu nacionalnih manjina u RH, a kažem i hrvatskih manjina u drugim državama.

I htio bih reći još jednu stvar gospodi iz HDZ-a. Oni su rekli lažnim braniteljima mi ćemo vam dati mirovine na koje vi nemate pravo. Mi smo vaši prijatelji. Ali nisu rekli sljedeću misao. Time što smo mi vama koji ste lažni vojni invalidi šta već, lažni branitelji dali mirovine mi ćemo nekog morati zato jer vi idete 20, 30 godina ranije u mirovinu, e zato će milijun ljudi morati ići kasnije u mirovinu. Znači ona laž ono Proton Pseudos, prva neistina koju je HDZ plasirao jest da je moguće dati nekome prava koja mu ne pripadaju, a da pritom nitko drugi ne izgubi prava koja ima. Ovaj sustav mirovina koje je HDZ osmislio će na kraju dovesti do toga da oni koji nemaju na nešto pravo će imati, a oni koji imaju da nemaju. I ja pitam sad vas gospodo i iz SDP-a koji se zalažete za rodnu ravnopravnost, za zaštitu žena, istu stvar pitam gospodu iz GLAS-a i iz HNS-a zašto podržavate to da se izjednači dob za odlazak u mirovinu žena i muškarcima kada znamo, odnosno žena i muškaraca, kada znamo da su žene slabiji spol, nježniji spol i da rade često teške poslove, da moraju djecu odgajati itd.

Ženama će u praksi život biti još teži.

Evo žao mi je što smo prekinuli jednu bitnu temu, ali pošto je gospodin Pernar digao stanku iskoristio sam priliku da ja progovorim o jednoj temi koja je trenutno aktualna, a to je financiranje hrvatskog nogometa. Nedavno su, hajde možemo reći tako opatijska inicijativa ili tzv. treći put u Hrvatskom nogometnom savezu koje je predstavnik gospodin Mišković iz NK Rijeke istakli i iznijeli svoj plan financiranja hrvatskog nogometa. Treba odmah reći da za mene osobno kao navijača to nije nikakav treći put, to je isti put ka hrvatskom nogometu i da njihov plan financiranja hrvatskog nogometa je novo guljenje hrvatskih građana i zapravo on rezultira da se hrvatski nogomet financira novim porezima, lokalnom samoupravom, a da su zapravo to financiraju privatni nogometni klubovi koji zarađuju nogometni menadžeri. Želim samo reći da je pravi put ka ozdravljenju hrvatskog nogometa reforma sudačke organizacije u hrvatskom nogometnom savezu, micanja uprava kojemu su potvrđene optužnice u svim klubovima, vračanje povjerenja hrvatskih navijača u nogomet i onda možemo početi govoriti o financiranju hrvatskog nogomet. Kad hrvatski nogomet postane pošten, kada ljudi koji prate hrvatski nogomet, a sada imamo situaciju da je ovdje u prošlom kolu utakmica između Intera i Lokomotive, slovom i brojkom doslovno pratilo 26 gledatelja. Više se skupi na prosječnoj prvoj pričesti ljudi, nego na prvoligaškoj utakmici nogometnih klubova. Kada se vrati povjerenje u hrvatski nogomet, onda će se vratiti i gledatelji a samim time i sponzori i onda možemo početi pričati o financiranju hrvatskog nogometa.

od 20 g. što je poslije Ustavnim zakonom samo potvrđeno. Imamo primjere dakle i da Mađarska i da talijanska i da češka škola i da manjinska zajednica imaju svoje manjinske škole, nažalost još uvijek čekamo to sa srpskim manjinskim školama. Ja sam uvjeren da je ovaj problem moguće riješiti, da je kroz jedan dijalog i argumentiranu raspravu i poštivanje preuzetih obaveza i zakona, moguće riješiti, ali nažalost, moram konstatirati da do dana današnjeg to još uvijek nije napravljeno. Posljedica tako formalno pravne definiranosti škola se zapravo osjeća svakodnevno u njihovom radu, jer im se zapravo onemogućuje razvoj bilokakve strategije. U pogledu jezika i pisma, moram reći da i dalje još uvijek prisutan problem puno primjene odredbi i Ustavnog zakona i Zakona o jeziku i pismu prava, jeziku i pismu nacionalnih manjina u RH. Tu još imamo i 2 konvencije koje tu reguliraju, dakle, sve to nažalost, još uvijek nije do kraja ispoštovalo, dakle, ako stavimo sa strane situaciju u gradu Vukovaru, još uvijek imamo jedinice lokalne samouprave, sada zapravo možemo govoriti o jednini, jednu općinu, koja nije svoj statut uskladila sa Ustavnim zakona pravima nacionalnih manjina, dakle, još uvijek ne regulira korištenje i jezika i pisma onako kako zakon kaže. U pogledu onih općina koje su to uskladili, dakle, svoje statute sa zakonom, dakle, same sebi propisale obvezu poštivanja uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina. U tim jedinicama lokalne samouprave što i proizlazi iz ovog izvještaja imamo parcijalnu primjenu, dakle nemamo primjenu u potpunosti ni primjenu zakona ni primjenu njihovih vlastitih statuta nego se njihova rješenja primjenjuju parcijalno. Ono što bi posebno htio naglasiti u pogledu primjene odredbi i Ustavnog zakona i Zakona o jeziku i pismu se odnosi na primjenu članka 10. Zakona o uporabi jezika i pisma kojim je propisano da u općinama i gradovima u kojima je uvedena ravnopravna uporaba jezika i pisma svih manjina, pa tako i Srpske nacionalne manjine da nazivi naselja moraju biti dvojezični. Nažalost, moram konstatirati imamo samo situaciju u Donjem Lapcu dakle u Općini Donji Lapac i to upravo u 2015. je postavljena dvojezična ploča na ulazu u općinu i na tome se nažalost stalo. Mislim da se s poslom treba nastaviti i ja tu apeliram na Hrvatske ceste da poštivaju i Ustavni zakon i volju lokalne zajednice koja je izražena kroz statut i da postave dvojezične natpise na ulaze onih općina koje ispunjavaju za to uvjete koji su to izrazili kroz svoj statut.

Ona je praktički postala nepoželjna u javnom prostoru. Ja ne bih sada nabrajao sve primjere samo evo prije par dana je bila jedna situacija u Pleternici gdje je u jednoj osnovnoj školi podijeljen, dakle učiteljica je greškom podijelila matematičke zadatke na bugarskom jeziku i ćiriličnom pismu i nastala je jedna cijela uzbuna i roditelja i gradske uprave i medija, skoro da je nastala jedna cijela afera koja je dobila jednu etničku, a po meni čak i etičku dimenziju sasvim nepotrebno. To je po meni samo pokazatelj koliko moramo uložiti u edukaciju i toleranciju. U pogledu tretmana u medijima, diskriminacije i govora mržnje naglasio bih definitivno izostanak proizvodnje programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ne postojanje redakcije za nacionalne manjine na javnom servisu. To je jedna činjenica na koju upozoravamo godinama, a minutaža koju pripadnici nacionalnih manjina dobivaju i koji sve prilozi se broje, dakle pogrešno parkiranje se broji u minutažu koji su dobili pripadnici nacionalnih manjina je po meni sramotno mala. Ništa manje nije bitno izostanak edukacije koju organizira Vladin ured savjet za nacionalne manjine svake godine organiziraju edukaciju za novinare koju novinari uredno ignoriraju, pa čak i novinari sa javnog servisa, a što bi pomoglo u biti da se javnost informira i senzibilizira za probleme nacionalnih manjina pogotovo ono što se odnosi na širenje stereotipa i predrasuda je diskriminacija, pogotovo etnička diskriminacija je prisutna u društvu. Kada pogledamo izvještaj Pučke pravobraniteljica najveći broj pritužbi u pogledu diskriminacije se odnosi na etničku diskriminaciju. Jedno istraživanje koje je Pučka pravobraniteljica navela u svom izvještaju, dakle kaže u zaključcima da većinska populacija Hrvatsku doživljava kao multikulturalno društvo otvoreno prema nacionalnim manjinama. Dakle to je zaključak istraživanja, stavovi koji su izrazili ispitanici, a u istom tom istraživanju ispitanici su rekli i to je u istraživanju konstatirano da imaju prema Romskoj i Srpskoj nacionalnoj manjini negativne stavove odnosno pripisuju negativne karakteristike što naravno onda dovodi i do stvaranja predrasuda, stereotipa, a onda se rađa i diskriminatorno postupanje. Spomenuto je bilo ovdje zločini iz mržnje, a zločini iz mržnje su vrlo specifični zločini. To su kaznena djela koja su specifična zbog svog motiva zbog počinjenja djela, motiv je mržnja prema drugome ili drugima. Propusti da se oni prepoznaju, progone, sankcioniraju javno osude pridonose strahu pripadnicima manjinskih skupina koji su zapravo najčešće žrtve da takva djela uopće prijavljuju. Prema podacima iz izvještaja po stupanju policije koje je bilo prošli tjedan na raspravi u Saboru, 2015. bilo je evidentirano 25 zločina iz mržnje, a u 2016. 35. to su apsolutni brojevi koji nisu veliki, međutim kada uzmemo postotke imamo situaciju da je to povećanje za 40%, što je zabrinjavajuće. Druga zabrinjavajuća stvar što Ured za ljudska prava koji vodi statistiku zločina iz mržnje nije do kraja uskladio svoje postupanje sa protokolom o postupanju o zločinima iz mržnje pa onda se podaci razlikuju od tijela do tijela, podaci različiti su od strane MUP-a, podaci su različiti od strane Ministarstva pravosuđa, od DORH-a i onda u biti imamo dijelom neusklađene podatke. Htio bih još reći u pogledu zastupljenosti u zapošljavanju, postotak u ove dvije godine dakle 2015., 2016. pokazuje da je postupak manjina stagnirao na 3,4%, što je apsolutno nedopustivo odnosno jako mali broj, mali postotak. Kada usporedimo sa 2014. godinom zastupljenost je bila 3,49%, dakle skoro imamo po meni jedan veliki pad u odnosu na 2014. i 2015. i za koju godinu mislim da nećemo više govoriti o 3, nešto, nego ćemo početi govoriti o 2, nešto. A javnost, znači percepcija u javnosti je da se manjine zapošljavaju preko svoje nacionalne pripadnosti, po etničkom ključu, preko reda dakle samo se pozovu pravo prednosti kao pripadnici manjina i odmah dobiju posao, što nije istina. dakle moraju ispunjavati sve uvjete formalnopravne za neko radno mjesto u državnoj upravi, moraju pokazati testove odnosno postići rezultat na testu jednako kao i drugi, dakle moraju biti kvalificirani kao i drugi i tek onda se pozvati na pravo prednosti. Ja ovdje smatram da država treba napraviti dodatni napor, ne više zapravo da povećamo zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, nego da zaustavimo ovaj pad, odnosno njihovo iščeznuće. Možda bi novi akcijski plan zapošljavanja manjina, kakav smo jednom imali, donio rezultate, iako se i taj plan kad je bio donesen je zapravo doživio neuspjeh, ali upravo učeći se na tom neuspjehu i da vidimo što je onda pošlo krivo, možda bi mogli popraviti situaciju. Htio bih na kraju kazati, da iako govorimo da je pravni okvir u RH za manjine dobar, mislim da nije dovoljno imati dobre zakone, da bi zakoni imali učinka moraju postojati i djelovati institucije koje ih provode i to na svim razinama vlasti. Manjinsko zakonodavstvo i manjinska politika moraju se ostvarivati multi-sektorski.

RH je kad je ratificirala tu Europsku povelju, dakle dokument Vijeća Europe, izrazila jednu rezervu koja se odnosi na neteritorijalne jezike. Ta rezerva najviše zapravo pogađa romski jezik i mislim da smo mi ostali jedina država u Vijeću Europe koja ima takvu vrstu rezerve. I mislim da kad podnesemo izvještaj i kad ga naš predstavnik bude objašnjavao i obrazlagao u Vijeću Europe, da neće biti ugodna situacija, zapravo da mi kao jedina članica Vijeća Europe imamo rezervu koja se odnosi na romski jezik. A sada gospodin Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika svih nacionalnih manjina. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici ministarstava, poštovane kolegice i kolege. Iako je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jednoglasno usvojio sa zakašnjenjem Izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2015. i 2016. moram istaknuti kako stanje nije zadovoljavajuće te da do danas postoje problemi u svim aspektima provedbe Ustavnog zakona. Posljedično ne čudi da imamo značajne probleme i u provedbi operativnog programa za nacionalne manjine koje je Vlada usvojila u kolovozu prošle godine, a izvješće o istoj je predviđeno za ovaj mjesec. Kako ne bismo o tome raspravljali za dvije godine, kao što je slučaj sa Ustavnim zakonom, ako je neizbježno i integralni dio operativnog programa želim istaknuti da kad govorim o 12 nacionalnih manjina koje ja zastupam u posljednjih 6 mjeseci ne možemo govoriti o provedbi operativnog programa, već o problemima u njihovoj provedbi. Oni u najvećoj mjeri nisu operativni i o tome prije svega svjedoče dogovoreni rokovi za provedbu, a svi su u manjoj ili većoj mjeri probijeni. Razlozi tome, unatoč najboljim namjerama premijera da manjine čine integralni dio programa Vlade su sljedeće: provedbena tijela, odnosno ministarstva nisu spremna za provedbu dogovorenih aktivnosti. Moram reći da u određenim ministarstvima nailazimo i na otpor i propitivanje dogovorenih aktivnosti, što je paradoksalno i neprihvatljivo nakon što se dokument jednoglasno usvojio na sjednici Vlade i nakon što prođe konzultacije u jednom dugom procesu koji je Vladin povjerenik za pisanje dokumenta proveo. Nadalje, u nekim državnim uredima i ministarstvima postoji najbolja namjera da se dogovorene aktivnosti provedu u dogovorenim rokovima, ali pored toga, što često nisu predviđena sredstva za provedbu dogovorenih aktivnosti, nailazimo na situacije u kojima ne postoji pravni okvir za provedbu takvih aktivnosti. U posljednjih godinu dana sam sve činio da takve situacije zaobiđemo nekim posebnim zaključcima ili odlukama, ali do toga nije došlo. Najbolji primjer za to je pitanje stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine i unapređivanje njihovih životnih uvjeta kroz konkretne intervencije u romskim naseljima, a o kojima sam nebrojeno puta pričao, ali takvi procesi i u posljednjih 6 mjeseci nisu pokrenuti. Zakon o područjima posebne državne skrbi ne prepoznaje romska naselja o kojima govorim, a proces izmjene i dopune pravnog okvira traje već predugo i samim time dovodimo u pitanje provedbu i Ustavni zakon i operativnih programa u nadolazećem razdoblju. Zanimljivo je da u kontinuitetu od kad su usvojeni prvi strateški dokumenti za unapređenje položaja Roma imamo izobilje tzv. soft projekata, a ovo i ostala izvješća su puna takvih projekata koji ne donese željene promjene u romskoj zajednici. Ne znam radi li se primarno o nedostatku volje, nepoznavanju problema romske nacionalne manjine ili nečeg drugog, ali evidentno je kad pogledamo životne uvjete pripadnika romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva da nismo dovoljno učinili kad govorimo o njihovim životnim pitanjima i da Ustavni zakon i strategije nisu zaživjele na razini na kojoj smo to očekivali. Akcijski planovi i ovakvi izvještaji su dokumenti koji detektiraju probleme ali ne nose obavezujući faktor prema nositeljima aktivnosti. U tome vidim ključni problem nedostatka napretka. Drugim riječima, za probleme o kojima danas raspravljamo nitko neće odgovarati. Glavno odgovorno tijelo za praćenje provedbe svih ovih dokumenata u suradnji sa nevladinim sektorom trenutno provodi projekt prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu nacionalne strategiju za uključivanje Roma. Sam naziv projekta nam daje uvid u puno toga. Nacionalna strategija za uključivanje Roma je dokument usvojen u razdoblju 2013-2020. i dio je šireg europskog okvira koji je prepoznat u svim državama članicama EU. Dakle, mi u 2018. godini za dokument koji se provodi od 2013. godine skupljamo bazne podatke za praćenje njegove provedbe. Drugim riječima, izvještaji kojima se bavimo nisu precizni jer mi do danas precizno ne može odrediti glavne probleme najugroženije manjinske skupine u našem društvu. Nadležno povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma, formirano je nakon dvije godine pauze i nerada, a ista ovakva izvješća sa dvije godine zakašnjenja dolaze na dnevni red, te do danas nismo vidjeli konkretizaciju potrebnih mjera, a recimo, ni sam operativni program za nacionalne manjine, na njemu nije raspravljano. Uslijed niza problema, potrebno je da to povjerenstvo postane forum za raspravu koje će donijeti konkretne i obvezujuće zaključke prema nadležnim ministarstvima jer to je jedini način da se aktivnosti provedu. Do sada je to povjerenstvo nažalost, bilo tijelo koje je raspoređivalo ograničena sredstva i krpalo rupe onih najhitnijih slučajeva, a posebno za školovanje mladih. Bez potrebe da ulazim u raspravu o tome da do danas romski jezik nije priznat kao službeni manjinski jezik u RH. Iako je RH i UNESCO u ... [[Govornik se ne razumije.]] priznavanja svjetskog dana romskog jezika, moram se osvrnuti na položaj romskih studenata koji do današnjeg dana, po mojim saznanjima, nisu dobili stipendiju za tekuću akademsku godinu. Sramotno je da već nekoliko godina upozoravam da nam romski studenti odustaju od školovanja zbog kašnjenja stipendija, a da ništa nije poduzeto da se taj proces ubrza. Ove godine se za tu stipendiju prijavilo 20 studenata. Ako se svi zalažemo da je obrazovanje ključan proces za napredak romske nacionalne manjine, onda se možemo složiti da smo u tom procesu podbacili. Treba spomenuti da je romska nacionalna manjina jedna od rijetkih koja nema model C obrazovanja o vlastitom jeziku i kulturi. Ako se osvrnemo u povijesti, upravo je jezik i kultura najveća vrijednost koju su Romi sačuvali. Jezik, tko neće bogatstvo romskog naroda, je nešto što se država mora aktivnije uključiti, a sličnosti koje romski jezik ima sa hinduskim jezikom, neosporni je dokaz vrijednosti očuvanja romskog kao ... [[Govornik se ne razumije.]] poveznice gotovo svih Roma i njihove pradomovine. U tom smislu je potrebno učiniti konkretnije korake uvođenjem tog procesa u sklopu šire reforme našeg školstva, što je nažalost postalo političko pitanje, a ne pitanje struke vođene za dobrobit i napredak našeg društva. Nadležni odbor je također u kontekstu izvješća o kojem raspravljamo potvrdilo da je došlo do smanjenja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, a upravo je to dio Ustavnog zakona zbog kojeg su manjine pod pritiskom ostvarivati neke izrazito velike pogodnosti. Ako pogledamo tablici, u izvještajima koji se tiču zapošljavanja romske nacionalne manjine, u tijelima državne uprave, možemo vidjeti da je u tablicama ključni broj – 0. Istina je, nekoliko Roma imamo, ali o provedbi Ustavnog zakona u tom smislu ne možemo govoriti. Operativni program predvidio je aktivnost da se ta situacija unaprijedi, ali moram reći da u Ministarstvu uprave i Ministarstvu rada i u mirovinskom sustavu za taj proces nisu imali razumijevanja. To je recimo, situacija koju sam spominjao, u kojoj sam ministarstva i službenike propitivao i dogovoreno i izglasano na sjednici Vlade. Jedan od najboljih načina da povećamo ovu negativnu statistiku je Ministarstvo unutarnjih poslova kojima su potrebni pripadnici romske nacionalne manjine radi podizanja razine sigurnosti u mjestima gusto naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine, ali smo tu ograničeni strogim kriterijima za prijem u policijsku službu koja također moramo prilagoditi potrebama na terenu o čemu sam već razgovarao sa ministrom. Kad govorimo o kulturnoj autonomiji, najveći projekt za romsku zajednicu su društveni domovi koji se grade u nekoliko romskih naselja. Ali evo, nažalost, ovo je treća Vlada koja gradi četiri objekta, tako da je jasno kojim tempom to ide. Manjinska vijeća uz iznimku grada Zagreba, nisu ostvarila svoju svrhu. Pored financijskih problema, do danas nemaju prostore za djelovanje u većini županija, te se nedovoljno uključuju u rad lokalne samouprave, kao neka vrsta savjetodavnih tijela koja upozoravaju na probleme svojih zajednica. Financijski prikaz i izvještaj kumulativan za sve manjine na pojedinim područjima, ali kad to podijelimo sa brojem vijeća i vijećnika i dodamo nedostatak prostora za rad slika nije idealna. Istina je da su u mandatu ove Vlade sredstva namijenjena nacionalnim manjinama znatno povećana i da su procesi funkcioniranja tijela zaduženih za provedbu pokrenuti nakon dvije godine apsolutne blokade i zaostajanja. Ali je potrebno učiniti veće korake da se proces nastavi, a posebno operativni program u čiju je izradu uloženo jako puno vremena i koji su kamen temeljac suradnje kluba nacionalnih manjina i vladajuće većine. Podsjećam da smo još 14. studenog 2017. godine prema predsjednici povjerenstva uputio sažetak problema o provedbi operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu i da do danas nije bilo potrebne reakcije. Pomaka nije bilo ni za ostale nacionalne manjine koje ja predstavljam austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vlašku i židovsku manjinu od kojih se najveći broj bori sa problemom asimilacije održivosti njihovih udruga. Kao što je poznato Savez za nacionalne manjine sufinancira projekte manjinskih udruga i tu nastaju dodatni troškovi koje te zajednice ne mogu podnijeti. Ne radi se o bogatim projektima, nego najčešće jednom ili dva kulturna događaja.

Nemate replike.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo. U ime predlagatelja pred nama je izvješće koje svake godine razmatramo i imamo mogućnost komparativne analize što se zapravo događa u procesu realizacije odredbi Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina. Izvješće kao takvo korektno je, ono je sastavljeno i pripremljeno prema pravilima koja Hrvatski sabor prihvaća već godinama, ali na žalost zaključci tog izvješća kao i zaključci izvješća prije, odnosno prijašnjih godina ne pronalaze put do svoje primjene. Naime, kao što znadete mi vrlo rado baratamo tezom da su propisi i pravni okvir od Ustavnog zakona pa na niže što se tiče zagarantiranih prava nacionalnih manjina iznimno visoki, iznimno dobro razvijeni i postavljeni ali da u praksi dolazi do jako mnogo problema u primjeni. I po tome se ništa nije promijenilo već godinama. Eklatantni su primjeri naravno kod nekoliko osobito ranjivih nacionalnih manjina poput romske o čemu je govorio moj prethodnik kolega Kajtazi, ali jednako tako eskalira broj slučajeva koji kroz govor mržnje također unose zebnju u funkcioniranje i rad nacionalno-manjinskih udruga nekih drugih zajednica. Vrhunac naravno nakon kojega teško možemo vratiti duh u bocu je bila rasprava o pravu na dvojezičnim natpisima, na dvojezičnim oznakama koja nije pokazala samo prave racionalne i smislene argumente, nego je na žalost u raspravu unijela i mnogo iracionalnoga, pa rekao bih i šovinističke mržnje. Jer uzalud smo objašnjavali da će se jednim restriktivnim pristupom prava na dvojezičnost i dvopismenost ugroziti i prava nekih drugih nacionalnih manjina, dakle da nekakva lokalizacija nekog specifičnog rješenja može samo pogoršati situaciju i da postoje primjeri dobre prakse koji pokazuju u čitavoj Hrvatskoj da dvojezičnost i dvopismenost u službenoj uporabi ne proizvode ama baš nikakve negativne efekte po nikoga, ali proizvode pozitivne efekte i mogućnosti korištenja materinjeg jezika i pisma za pripadnike mnogih nacionalnih manjina. Kao što znadete i na gornjem gradu još od konca 18. stoljeća gotovo na svakoj kući postoje oznake na dva jezika i dva pisma, na hrvatskom i njemačkom i na latinici i na gotivi. I nikome to ne smeta, nikome to ne kvari, dakle priču o gradu Zagrebu, njemačkom duhu koji je postojao u ovom gradu tijekom srednjega vijeka i isto tako koncem 18. stoljeća. I kad zapravo anuliramo ono što su političke teme iz naše političke povijesti nemaju se recimo pripadnici moje nacionalne manjine u tom smislu čega stidjeti, nego se imaju mnogo čime ponositi. Kad smo već kod toga ja ću spomenuti eklatantan jedan slučaj koji se ne rješava već izvjesno vrijeme i gdje Ministarstvo pravosuđa, ni Ministarstvo uprave, niti druga nadležna tijela ne pokazuju gotovo nikakav interes da se taj problem riješi. To je problem nemogućnosti ostvarivanja prava koja imaju pripadnici njemačke nacionalne manjine u gradu Zagrebu na izbor svoga predstavnika. Naime, prije nekih desetak godina tadašnji predstavnik je zasnovao radni odnos sa osobom za administraciju koju je otpustio i ona je nakon višegodišnjih sudskih dokazivanja dobila spor iz kojega je razvidno da joj treba obeštetiti sve plaće za period u kojem nije radila do trenutka naravno pravomoćne presude. Radi se o jednom dualnom sistemu kojega imamo gdje Vijeća nacionalnih manjina imaju pravnu osobnost. Dakle, ona su kontinuum bez obzira tko su predsjednici, tko su članovi. Prema posebnom zakonu, dakle ustavnom svi pripadnici nacionalnih manjina tamo gdje ih ima određeni broj, jer su zastupljeni u relevantnom broju imaju pravo, dakle birati svoje predstavnike u vijećima, odnosno predstavnike kao takve bez vijeća ovisi već kolike su i koliko ih ima. U gradu Zagrebu Nijemci imaju pravo izabrati svoga predstavnika, međutim, predstavnika se tretirao jednako kao i vijeće za razliku od vijeća koje je institucija, predstavnik u svakome času jamči svojim OIB-om i svojom imovinom. I sada dug koji je dospio zbog nečijeg propusta od prije 10 godina, dočekalo je predstavnika izabranog na izborima 2015. godine što je suluda situacija jer se prijetilo ovrhama na osobnoj imovini. I sad imamo situaciju da predstavnika nemamo i da vjerojatno dugo, dugo dok to ne ode u neku debelu zastaru nitko nikad se neće kandidirati uopće za to mjesto predstavnika manjine u gradu Zagrebu. Ja kao predstavnik manjine u susjednoj Zagrebačkoj županiji, pokušavam svojim sunarodnjacima u tom smislu nadomjestiti u suradnji sa lokalnim udrugama što je moguće više ali to nije rješenje. Radi se o javnome novcu i u tome smislu bi Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđa morali iznaći način da se ta razlika u tretmanu vijeća i predstavnika definira i prepozna jer ne radi se o privatnom obrtu, radi se o strogo namjenskim sredstvima javnim i o načinu koji je propisan preko posebnih bankovnih računa dakle sa kompletnim nadzorom. Neke od županija a uključujući i grad Zagreb taj su sustav digle na visoku razinu i moja Zagrebačka županija to želim ovdje pohvaliti, jednaka kao i negdje izvjestan broj drugih županija o pravima i poziciji iz nacionalnih manjina, prije svega vijeća i predstavnika, vode računa. Vode računa, pomažu njihov rad, sufinanciraju njihove aktivnosti i uključuju ih u proračunska sredstva. Ono što bih ovdje htio reći je i jedna opća tolerancija govora mržnje u javnome prostoru. Dakle, kolega Milošević je već spomenuo prostor javnih društvenih mreža zasut je svakodnevno brojnim slučajevima govora mržnje i to šovinističkoga predznaka. Nitko, ama baš nitko ne vodi računa o tome, niti se tome suprotstavlja, kad je riječ o elektroničkim publikacijama, to su portali, ništa ne reagira Vijeće za elektroničke medije niti nadležne službe, govor mržnje se tumači u pojedinim slučajevima koji zahvaljujući policiji dospiju do DORH-a samo u slučaju kad se identificira netko kao pripadnik manjine odnosno onaj tko napada ili vrijeđa kao pripadnik većina a to je iznimno teško i praksa pokazuje da lokalna državna odvjetništva listom odbacuju zahtjeve policije da se postupa i to naravno onda IPSO FACTO znači ohrabrenje svih koji se služe govorom mržnje. Ja ću vam reći u konkretnom svom primjeru, u jednom slučaju gdje sam dobio oko 2 800 različitih prijetnji i uvreda, otprilike 2/

Većinski ili manjinski, vrijeme isteklo. Kolega Culej, iznimno cijenim svaki vaš napor koji činite da biste razumjeli pripadnike nacionalnih manjina. Ukoliko imate bilo kakvog doticaja u povijesti svoje obitelji sa Njemačkom nacionalnom manjinom sjajno je da ste to pokušali osvijestiti pa i unaprijediti time što ste se učlanili u udrugu koju sam ja osnovao 19. prosinca 1992. godine u Europskom domu u Zagrebu i koja danas nakon 25 godina djelovanja može s ponosom reći da je stožerna ili krovna udruga Njemačke nacionalne manjine u RH. Ja sam silno ponosan na sve svoje kolege koji su sa mnom to osnivali, a osobito na one koji su kada smo prenijeli sjedište udruge iz Zagreba u Osijek 1997. nastavili raditi na svim projektima koje smo započeli od dvojezičnog lista Deutsches wort, Njemačka riječ, Međunarodnog simpozija „Nijemci, Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ koji je jedinstven primjer u čitavom svijetu. Nigdje nijedna nacionalna manjina nikada nije organizirala 25 međunarodnih znanstvenih simpozija godinu za godinom i izdala 25 zbornika radova sa tih simpozija. To je jedna divna biblioteka koja će ostati svima za spomen i našim potomcima da znaju što je povijest manjine, manjine koja je teško stradala, koja ima krhotine svoga identiteta, koja jedva kupi i nikada neće skupiti zato što je uništena različitim djelovanjem, prije svega od '44. do '48. kada su postojala 72 sabirna i koncentracijska logora za pripadnike Njemačke nacionalne manjine u tadašnjoj Jugoslaviji i kada je broj pripadnika te manjine koja je nekada u Hrvatskoj brojala 170000 danas manji od 2000. U svakom slučaju, molim vas trudite se i dalje da nas bolje razumijete. Zahvaljujem. Poštovani kolega u vašem izlaganju ste se dotakli jedne bitne civilizacijske teme, a to je ona tema koja stoji na početku svih naših početaka, to je način na koji se oblikovalo ljudsko. Prvo otkriće u kojem je čovjek prestao biti životinja je otkriće govora, poslije toga jasno i otkriće pisma. Onaj tko negira drugome pravo na govor i pravo na pismo on se nalazi pred počecima, on je na onom animalnom i životinjskom. Jasno je da se sve ono ljudsko što vrijedi da se pretače u kulturu. Samo ono što ima snagu opstanka i sebe samoga, i što ima snagu života može proizvesti kulturu, a ono tko i onaj tko negira život, negira i kulturu. Hrvatska danas ne može negirati da postoje mnogi autori naše kulture od Rimljana preko Nijemaca, Talijana, Srba, Roma, ali i ne možemo negirati dakle, autore te kulture a u isto vrijeme ne možemo osporiti da se radi o hrvatskoj kulturi i u kulturi koja sada djeluje u Hrvatskoj.

Ja bi volio da tako razmišlja i tako razumije kompleksnost hrvatskog identiteta ili hrvatskih identiteta svaki Hrvat i da bude na to ponosan. Ja sam nekoliko puta spomenuo i držim se toga, držim se te teze. Najsvjetlija dionica u hrvatskoj nacionalnoj povijesti je razdoblje Hrvatskog narodnog preporoda. To je blistavi trenutak od kakvih pola stoljeća u kojemu su zabilježeni fenomenalnih napreci. Dakle u ono vrijeme kada je pismenih bilo možda manje od 1%, u ono vrijeme kada nije postojala ni jedna relevantna nacionalna institucija osim Hrvatskoga sabora, kao političke. Mi imamo pokret u kojemu sudjeluje odsječeni Slovenac Fraz, jedan Grk, Dimitrije Demeter, desna ruka bana Jelačića, njegova je žena Sofija von Stockau ljeva mu je ruka barun Jozef Neusteter i Ljudevit Gaj s majkom do kraja života piše na njemačkom jer je ona Njemica, ćaća mu je Burgundac. Franjo Kuhar čiji je Franc Koh, Ferdo Livadić je Ferdinand Vizner po rođenju, a također Ivan Zajc, je Hans von Zajc. Nikome to nikada nije smetalo, zato jer su i Šenoa i Demeter i svi oni drugi za sebe rekli, mi smo Hrvati, mi svoju domovinu volimo. Jer nije postojala etnički kriterij eksploziviteta, takve se ljude zbog prezimena, imena, nije izbacivalo iz pokreta koji je gradio nacionalnu kulturu, osnovao sve nacionalne institucije i omogućio banu Mažuraniću, da u vrijeme njegova banovanja, u vrijeme demitalizacije Vojne krajine stvori modernu državu sa gotovim dobrim građanskim institucijama koje mi baštimo i danas. Gospodin Arsen Bauk, ispred Kluba SDP-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Predstavnici Vlade, najprije moram pohvaliti, ovakvu brojnost vladine delegacije na vladinom izvješću, nije to uvijek bilo tako. Ponekad sam imao čast i sam predstavljati izvješća vlade o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Hrvatskom saboru, međutim, što se tiče samog izvješća o tome kako ćemo glasati o izvješću, odlučimo kada čujemo neka obrazloženja predstavnika vlade. Konkretno radi se, ne o onome što u ovome izvješću piše, nego o onome što je u ovome izvješću uočljivo i upečatljivo i izostavljeno. Dakle u prvome poglavlju koji se tiče ravnopravne službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, na stranici 8, završava se odlukom, odnosno, odgovor Ustavnog suda, Ministarstvu uprave od 7. listopade 2015. g. o odredbama startanih odluka za izmjenu statuta grada Vukovara i nakon toga ispada da se ništa nije dogodilo, a dogodilo se. Dakle, krajem siječnja 2016. g. odluku ministra uprave ponovno su te odredbe stavljene van snage, Vlada RH je prepustila rok da se o njima očituje, to je bila ova Vlada Tihomira Oreškovića i nakon toga je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podnio zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tih odredbi.

Kolega Radin i činjenica je dakle, da se onda po tom pitanju, evo prošlo je skoro 2 g. nije ništa dogodilo, osim da se u međuvremenu dogodilo to da je cijeli Klub zastupnika nacionalnih manjina, uključujući dakle i 3 zastupnika Srpske nacionalne manjine, čijih se glasača u tom slučaju najviše i tiče, postalo dio parlamentarne većine. Dakle, ono što bi mi htjeli čuti je odgovor na pitanje, je li ovo izvješće izostavljeno omaškom, odnosno, je li nenamjerno propušteno, obzirom da su se mijenjale administracije resornog ministarstva tijekom svih ovih razdoblja, pa je moguće da nije stavljeno to čisto u izvješće. I drugo, stav Vlade RH, o zahtjevu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji je 14. travnja 2016. Ustavnom sudu podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti. Dakle, nije logična i prirodna situacija, da jedno radno tijelo Hrvatskog sabora napravi ono što bi trebala napraviti Vlada u redovnom postupku nadzora. Zbog toga je Klub zastupnika SDP-a uputio Sabora podnošenje 2 zaključka, donošenje prijedlog, da se donesu 2 zaključka. Jedan je da se zaduži Vlada da u roku od 90 dana predloži Hrvatskom saboru izmjene i dopune Zakona o ravnopravnoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u onome dijelu koji je to naložio Ustavni sud još davne 2014. g. a zbog raznih političkih okolnosti to još nije napravljeno a rok je bio godinu dana i drugo je dakle da se napravi redovni nadzor zakonitosti i ustavnosti tog akta i da se Vlada očituje o tome je li njeno mišljenje da je to Ustavno i zakonito ili neustavno i nezakonito, kada je već to bilo mišljenje matičnog odbora. Ili pak da predloži Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na čijem čelu sad nije gospodin Radin, nego gospodin Pupovac, da taj svoj zahtjev stavi van snage, jer da Vlada misli da je to što su oni donijeli 2015. godine potpuno u redu, ustavno i zakonito. Ja znam da je tema dvojezičnih ploča u Vukovaru malo neugodna tema za sadašnju parlamentarnu većinu zbog njenog homogenog sastava, ali znate kad jednom pustite duha iz boce pa onda podržite skupljanje potpisa za referendum kojim bi se to pravo umanjilo, onda morate tu priču za sobom zatvoriti.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku na ovoj raspravi.

Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, moje poštovanje državnim tajnicima i predstavnicima predlagatelja. Ja sam naravno pročitala pozorno cijelo izvješće, međutim ovdje bi se referirala na samo jedan dio izvješća i to je onaj koji se odnosi na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Naravno, počinjemo od teze u izvješću i činjenice da odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina da je zapravo jedan dio cjelokupnog našeg sustava odgoja i obrazovanja i naravno znademo da se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava i da se naravno odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina kad je u pitanju hrvatski odgojno-obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama i na predškolskoj razini provodi pod uvjetima i na način koji je propisan posebnim programom našeg nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. I jednako tako kad je riječ o sustavu visokog obrazovanja sukladno studijskim programima, dakle svakog pojedinog visokog učilišta i kad bismo to u globalu gledali, dakle ja neću ovdje govorit o brojkama globalno gledano, brojke i pokazatelji u izvješću pokazuju da zapravo je što se hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava tiče da je u području odgoja i obrazovanja postignut relativno visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kolega Milošević se pozvao u djelu svog izlaganja na neka od provedenih istraživanja. Ja ću se jednako tako pozvati na istraživanja provedenoga u okviru jednog velikog znanstveno-istraživačkog projekta koji je proveden na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu prije par godina, kasnije su rađena i naknadna istraživanja koja se nastavljaju na ovo veliko istraživanje, a sve s ciljem kako bih ukazala na situaciju koju mi trenutno u praksi imamo. Dakle uz sve ove napore odgojno-obrazovnog sustava, dakle da postigne visoke standarde i slažem se da su standardi postignuti, što se tiče jezika i pisma nacionalnih manjina, međutim ovaj projekt koji je proveden na uzorku od 1325 učenika i studenata naših obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija, prije svega imao je za cilj ispitati interkulturalne dimenzije našeg nacionalnog kurikuluma, odnosno obilježja dakle nacionalne kulture po „Hofstedovom“ tzv. modelu ispitati stanje odgoja i obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na specifičan položaj romske manjine i ono što je bitno na kraju, izmjeriti socijalnu distancu prema nacionalnim i etničkim manjinama koje žive u Hrvatskoj. Ono što su rekli rezultati mjerenja socijalne distance tada, da naši studenti i naši učenici, nažalost, pokazuju vrlo izraženu razinu socijalnog otklona prema pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina. I u tome smislu imam potrebu doista istaknuti kako je jako veliku dodatnu pozornost potrebno posvetiti sukonstrukciji, dakle interkulturalnog kurikuluma u našem odgojno-obrazovnom sustavu i jednako tako odgoju i obrazovanju za postizanje interkulturalne kompetentnosti, kako kod učenika i studenata, jednako tako kod naših nastavnika i profesora. Naravno, zato je, da bismo do tog cilja došli potrebno posebnu pozornost posvetiti prije svega inicijalnom obrazovanju naših odgajatelja, učenika, nastavnika i profesora u ovom području, a jednako tako kasnije i njihovom stručnom usavršavanju koje bi trebalo nuditi i moralo nužno nuditi sadržaje, dakle iz područja interkulturalnog odgoja i obrazovanja.

Prelazimo na slijedeću raspravu. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Još jednom pozdravljam predstavnike Vlade. Neću se ponavljati. Iz onog svog temeljnog opredjeljenja da ponavljanje nije znak da nešto učimo, nego najsigurniji znak da stvari zaboravljamo. I ukoliko bi ovu sintagmu trebali primijeniti igdje, onda bi trebali primijeniti sad kad se radi o ovom izvješću, da stvari ne zaboravljamo. Jer zaborav rađa zločin i zaborav rađa diskriminaciju. Ja ću zbog toga u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi samo nekako sažeti sve ono što su kolege do sada izrekle, a to je, čini mi se, naše temeljno opredjeljenje da je ovo izvješće izvješće u kojem mi pripadnike nacionalne manjine podrazumijevamo, promatramo, gledamo i cijenimo kao savjesno, kao kolektivnu savjest ovog naroda i ove države koja se razvija. To je jedna snažna etička dimenzija i naš susret s etičnošću. Što to znači? To znači da naše društvene, socijalne etike ili tog dobra ili dobrote u društvu nema, ukoliko nam nacionalne manjine ne žive u dobrom, ugodnom i u životu u kojem njihove vrijednost neće biti ničim ugrožene. Upravo zbog toga što se susrećemo s tim našim socijalno-kolektivnim ja, dakle s našom savješću, moramo se kao društvo i kao institucije potruditi da ovo izvješće ne bude opterećeno s onim što dovodi do destrukcije vrijednosti jer time se destruira društvo. Ne smijemo više iščitavati, koliko god se broj smanjivao, ne smijemo iščitavati podatke iz MUP-a gdje će biti 24 postupanja, gdje će biti 47 državnog odvjetništva, gdje će biti 7 presuda, gdje će od svih zločina i kaznenih djela prema nacionalnim manjinama 59% odlaziti na pripadnike srpske nacionalne manjine, gdje će 2 Roma godišnje biti izložene zločinima i zločinima iz mržnje koje polaze od prijetnji, do uništenja stvari pa do i tog posthumnog djelovanja mržnje u kojem se ometa mir pokojnika. Dokle god se nalazima pred ovakvim podacima, mi kao društvo trebamo propitivati svoju savjest, trebamo izrađivati novi etički okvir jer ukoliko to ne napravimo, onda je očito da još uvijek u našem društvu perzistira ono protiv čega se primjerice Hans Küng borio u utemeljenju svjetskog etosa, a to je da nam egoistični ciljevi ne budu obavijeni moralizatorskom argumentacijom. To u politici najbolje vidimo da oni koji imaju egoistične ciljeve i žele ostvariti nešto svom egu i domeni svog egoizma da neizostavno nastupaju s moralističke pozicije. Ta moralistička pozicija kad ima pravo društvene javnosti ona progovara govorom diskriminacije, govorom šovinizma, govorom ekstremnog nacionalizma, govorom ... [[Govornik se ne razumije.]] drugoga, odnosom govorom i snažnom željom da drugoga u javnosti nema i da njegova ova temeljno pravo, pravo na slobodu, na život i na sigurnost bude ugroženo. Nadam se da je ovo posljednje izvješće u kojem ćemo iščitavati podatke, pa makar oni bili u tragovima. Podaci o nasilju i diskriminaciji su podaci koji trebaju dovesti do društvenog zastoja ali ne zastoja da budemo nemoćni pred time nego da pronalazimo nove i bolje načine da izađemo na kraj sa svime onime što izaziva diskriminaciju. Primjerice u zrelom društvu o kojem je i pisala Marta Nussbaum, radi se o tome da u školi već kultiviramo djecu da ulaze u pozicije i u mišljenja koja im se trenutno čine strana i koja im nisu bliska. Ukoliko od najranije dobi … [[Govornik se ne razumije.]] svladamo metodologiju da mišljenje koje ne držimo blisko, da postane makar u jednoj takvoj pedagoškoj metodičkoj igri u školi, da nam postane blisko onda djelujemo snažno, antidiskriminacijski. Drago mi je što se od ovih sredstava od primjerice 150 milijuna godišnje otprilike što se jedan dobar dio izdvaja na projekte iz kulture na projekte koji se tiču obrazovanja jer bez obrazovanja mi nemamo ne samo da nemamo kultiviranu spoznaju, mi nemamo kultiviranu politiku i ono što je za ljudskost i savjest najbitnije, mi bez škole koja će suzbijati diskriminaciju i koja će učiti čovjeka da uđe u poziciju drugog bića, ne da ga uništi, mi nećemo uspjeti kultivirati ono što je za društvo najbitnije a to je kultura suosjećanja. Bez kultiviranog suosjećanja i dalje ćemo iščitavati izvješće i moguće ćemo se tješiti što brojke padaju ali dokle god ne dođemo do onoga da u hrvatskom društvu nema diskriminacije, da u hrvatskom društvu nema potrebe da nekoga uništimo u njegovoj biologiji i u njegovoj kulturi, mi nećemo biti zrelo društvo. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Miro Bulj, završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite.

Međutim mi moramo ovdje kazati da odnos prema manjini govori na kojemu je civilizacijskom nivou hrvatsko društvo i smatram da u ovome trenutku realno gledajući u ovome Parlamentu, manjina je u većini. Manjina je u većini i smatram da sve ono što treba prema manjini odraditi, prema pojedincima i skupinama na terenu, da u ovome trenutku to se može odraditi jer je takva politička slika pa vama kolegama da znate da je u Hrvatskom saboru tako. Tolerancija, antidiskriminacija, boriti se protiv diskriminacije, ja osobno mogu svjedočiti, ovdje govorim u ime kluba ali mogu osobno da živim sa ljudima koji su srpska nacionalna manjina poštivani i njihov izniman doprinos u kulturi toga kraja, u obrani domovine, brojni su dali svoj ogroman obol i zaista sam ponosan na te ljude i to ističem ovdje, pa puno ponosniji na te pojedince određene nego na svoje sunarodnjake. Međutim, ovdje kad govorimo o problemima na terenu, o milijunima i milijardama koje se mogu … [[Govornik se ne razumije.]] na ovaj ili onaj način, činjenica gospodo, da na terenu tako nije. Ti ljudi žive u vrlo teškim uvjetima, ti moji susjedi srpske nacionalne manjine jer mi Hrvati dijelom iste priče, iste probleme, a ovo poglavito šaljem i zastupnicima nacionalnih manjina i svima koji su u sustavu nacionalnih manjina da je dosta etno biznisa i na račun tih i njihovih problema i ovim izvješćima i brojnim papirima koji se mogu iskidati u biti jer svake godine moramo istu priču ponavljati, ti ljudi vrlo teško žive kao i njihovi susjedi Hrvati i ljudi srpske nacionalne manjine. To mogu posvjedočiti osobno jer s tim ljudima svaki dan živim i godinama i isto dijelimo ali odnos politike trgovačke, politike prema tim ljudima je nejasan. Manjine su ponavljam bogatstvo, manjine treba njegovati, ma njima treba da ti sva prava ali je činjenica da na terenu nije tako. Nedavno sam bio u Biljanima, kolega Vučetić je također s menom bio, pa tim ljudima je opasnu trosku, industrijsku koju je Europska komisija i tužila sad hrvatsku Republiku Europskom sudu u sred sela gdje žive ljudi srpske nacionalne manjine, 140 000 tona, nitko prstom nije maknuo. Em što je kancerogeno, em što im voda nije pitka, em šta im poljoprivreda ne uspijeva, znači jednostavno ne mičemo prstom nitko. Ja sam dosad bio desetak puta u tome kraju i s tim ljudima. Ne čujem taj glas, dosta predstavnika koji predstavljaju sami sebe isključivo zbog toga štosu nacionalna manjina. I tezgarenje s tim ljudima, rješavajmo stvari gdje ljudi žive, na dostojan život, na pravo kulture, pravo vjere, za sve sam to, ali međutim je činjenica da politika osim što u ovom trenutku je u većini, šta se s tim ljudima tezgari i šta ih se sjete samo za izbore, to je činjenica. Ja mogu govoriti o svome mjestu gdje ja živim, sad sam nedavno razgovarao i sa kolegom Miloševićem, pa doslovno ljudi u Sinju gdje je pravoslavno groblje nemaju pristupni put, o tome sam govorio u ovome Saboru 10 puta. Prema tome, osnovni ljudski problemi, nemaju pristupni put do groblja, ne mogu ljudi dostojanstveno pokopati svoje najmilije. To su problemi. Elektrifikacija, nemaju sela vodu, nemaju vodu, znači gledaju u rijeke, dolje bogati smo pitkom vode, gledaju u rijeke, nemaju vodu, to je problem i Hrvata i srpske nacionalne manjine i ostalih manjina naravno ali u onom području gdje ja dolazim tako se živi. Još jednom svim nacionalnim manjinama, koji su dali veliki doprinos u obrani RH trebamo se prije svega zahvaliti.

Mi se znamo ponašati i molim Boga i nadam se da će iste uvjete hrvatska manjina imati u drugim državama kao na primjer u Srbiji kao što srpska ima u Hrvatskoj. Na žalost ono što kaže srpska premijerka to tako neće biti, a borimo se i čuvajmo nacionalnu manjinu.

Izvolite. Poštovani kolega Bulj, žao mi je što niste bili kad sam ja izlagao u ime kluba SDSS-a pa ste čuli u biti na koje probleme sam ja ukazao koji proizlazi iz ovog izvještaja i ono zapravo što ne piše u izvještaju problemi pogotovo srpske nacionalne manjine su brojni. Toga sam bio svjestan i prije nego što sam postao zastupnik, a toga sam svjestan i nakon što sam postao zastupnik. Činjenica je da posao zastupnika sad kao jedne javne osobe koja javno djeluje ima razne ocjene. Velik broj mogao bih reći kad kažem ekstremno desnih političkih i nepolitičkih aktera će kazati ili će ocijeniti moje djelovanje kao pročetničko. Šta će nam oni četnici u Saboru, a s druge strane kod nekih umjerenih ljudi koji ne razumiju do kraja manjinsku problematiku će ocijeniti djelovanje manjinskih zastupnika kao etno biznismena. Ali to je nešto s čim se pripadnici nacionalnih manjina, pogotovo izabrani zastupnici moraju nositi. Ja trudim se obavljat svoj posao pošteno, nastojim obići sve, dakle ljude koji su pripadnici nacionalnih manjina, srpske nacionalne manjine, tamo gdje mogu doći fizički a isto tako koriste ovu govornicu da upozore na njihova prava. Ono što bih htio još na kraju reći, osvrnuo bih se ovo na kraju što ste spomenuli Republiku Srbiju, premijerka Srbije nije rekla da se protivi da pripadnici hrvatskog naroda u Narodnoj skupštini Srbije imaju svog zastupnika.

Odgovor kolega Bulj, izvolite. Kolega Miloševiću ja sam samo htio ovo na kraju naglasiti da nije dobro da se čovjek koji je inače bio pozivao, pa bio je četnik. Ja ne znam kako nazvati Šešeljeve pomoćnike kao što je Vučić i da se prema vama predstavnicima nacionalne manjine ponaša onako kako se ponašao prema Pupovcu, našem kolegi saborskom zastupniku. Pupi trebao si glasat nako, trebao si ovako. Čuli smo to svi. Puno bi bilo pristojnije da se zahtijevalo od njega da se ispriča na nepozivanje najprije zbog nacionalnih manjina. On se trebao otići na Dvor na Uni ispričati nacionalnim manjinama koji je pozivao da iđu klat, palit hrvatske kuće na susjede i da je Srbija na granicama Karlobag, Virovitica i tim svim granicama, ispričat se najprije tim ljudima. To ste mu trebali reći vi u lice, ne ja da mu govorim u lice. Zbog čega? Jel' on napravio od tih ljudi sirotinju, izbjeglice, nanijeli su štetu ljudima, svojim susjedima i to nije ono dobro što radi ta osoba. Ja od vas očekujem da im vi rečete u ime tih ljudi i zbog sveg zla što su napravili, da rečete tome čovjeku Vučiću, pa ljudino moja draga već kad si doša ispričaj se tim ljudima, a ne da vam on pokaziva manire, koliko sam primijetio, da on vama iz Beograda zapovida na koji način ćete se vi ponašati u Hrvatskoj. E to je ta politička trgovina.

dopuni Zakona o ugostiteljstvu za uređivanja pitanja vezana za zabrana o prodaji energetskih pića, odnosno, posluživanja energetskih pića osobama mlađih od 18 g. i stavljanje energetskih pića u slični, odnosno, isti režim kao alkoholna pića i duhanski proizvodi. Naime, sam Zakon regulira vrlo jasno i rigorozno pitanje posluživanja alkohola i duhanskih proizvoda mlađim od 18 g. a stvar, konkretno ovdje se radi o tzv. energetskim pićima, koji su definirana kao bezalkoholna pića sa prehrambenim i ili fiziološkim učinkom namijenjena za potrošnju bez modificiranja i koji sadrži stimulanse ili tonične stvari, najviše šećera, kofeina, sveukupnih sadržaja i svih izvora do oko 150 miligrama na litru, aminokiseline, kao što su npr. taurin, minerali, vitamini, uključujući vitamin B i druge stimulativne sastojke kao što kao što su …/Govornik se ne razumije. Pojam energetska pića engleski energy dink dobro je utvrđeno i globalno priznato ime za ovu kategoriju bezalkoholnih pića i oni su relativno nova kategorija pića u Europi i povećavaju svoju popularnost naročito u mladoj populaciji. Ono što treba tu posebno naglasiti da sama promidžba tih energetskih pića u javnim medijima u javnom prostoru za vrijeme sportskih događaja i manifestacije sve skupa su de facto copy-paste metodologije koje je duhanska industrija svojevremeno koristila za prodaju svojih proizvoda. I ono što je prvenstveno poruka koja se kroz marketinške aktivnosti pokuša nametnuti da je cool piti odnosno koristiti energetska pića i da ćeš na taj način biti više prihvaćen u društvu, da ćeš imati bolje sportske rezultate i da ćeš bolje učiti i biti budniji i sve skupa. I to je dovelo do toga da je eksponencijalni rast korištenja ovih sredstava od strane mlađe populacije, međutim to nije bez posljedica. Sve više znanstvene literature ukazuju na same probleme vezano za korištenje, pa ako krenemo od same prijave koje se prijavljuju u hitne medicinske službe nakon korištenja energetskih pića, pa tako se ljudi žale na palpataciju odnosno tahikardije srca, tremor i tresavice, uzbuđenost i nemir, gastrointestinalne smetnje, bol u prsima, ishemija srca, vrtoglavica i sinkopa, parestezija, trnci, gubitak osjeta, nesanice, poteškoće disanja, glavobolje i također je povezano sa razvojem šećerne bolesti tipa 2 i visokog krvnog tlaka. Visoki krvni tlak je povezan sa visokim sadržajem kofeina, a šećerna bolest povezana sa izrazito visokom količinom šećera koje energetska pića sadrže. I to je sve skupa pretežno ovo što sam sada nabrojao je za odraslu populaciju na tjelesnu masu koju imaju odrasli i naravno da to ima drugačiji utjecaj na malodobno dijete sa značajno manjom indeksom tjelesne mase i isto tako značajno drugačijom fiziologijom nego što ima odrasla osoba. Sva istraživanja u posljednje vrijeme sve više ukazuju na vrlo loše djelovanje sastojaka energetskih pića na razvoj rast djeteta. Eminentni stručni članci, evo ja ih imam više tu isprintanih koji ukazuju utvrđeno znanstvenom metodologijom i objavljeno u renomiranim medicinskim člancima govori sve više o vrlo lošem utjecaju što energetska pića imaju na mladu populaciju. Ono što tu treba posebno još naglasiti da značajni broj zemalja iz našeg prostora su potpuno zabranili korištenje energetskih pića, pa tako imamo Dansku, Tursku, Norvešku, Urugvaj, Island, jedno vrijeme je i Francuska imala potpunu zabranu sada imaju samo ograničenu prodaju, Švedska je ograničila da mlađi od 15 godina ne mogu kupiti energetska pića, Latvija i Litva su zabranili prodaju i konzumaciju mlađima od 18 godina i sve su to slučajevi i nastali nakon što su nastali smrtni slučajevi odnosno smrtni ishodi korištenja energetskih pića od strane malodobne djece stanovnici njihovih zemalja. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se i predlaže ovaj zakon u RH da obzirom da smo imali tu sreću da još nismo imali smrtni ishod uslijed korištenja ovih pića da hoćemo prevenirati da se to ne desi u RH i zato hoćemo da se ograniči. Naravno da je ovo isto povezano sa određenim znanstvenim istraživanjima koje jesu provedene u RH, npr. ESPAD istraživanje o pušenju, alkohol i droga obuhvatilo i energetska pića djeci u dobi od 16 godina pokazalo da je uopće konzumiralo energetska pića njih 86,4% u posljednjih 12 mjeseci 67,7%, a u 30 dana 43% znači gotovo mjesečno koristi najmanje jedanputa gotovo skoro 50% 16-godišnjaka.

Očito se ne poslušuje i djeca to redovito konzumiraju, ali isto tako je izričita zabrana bez obzira na dob piše da se ne koristi i ne miješa sa alkoholnim pićima, ali bez obzira na to upozorenje od 16-godišnjaka 47,5% se izjasnilo da konzumiraju sa alkoholom u posljednjih 12 mjeseci 37,3%, a posljednjih 30 dana 23% znači više od skoro četvrtina djece do 16 godina konzumira mjesečno energetsko piše u kombinaciji sa alkoholnim pićem. I to smatram da je to naša velika odgovornost i kao zdravstveni radnici i resorno ministarstvo i mi kao Hrvatski sabor da stane u obranu djece. Iz tog razloga predlažemo zakon koji je zapravo vrlo jednostavan i kroz izmjenu nekoliko članaka u postojećem zakonu stavlja se energetska pića u potpuno isti režim, dakle ne treba nikakve nove odredbe, edukacije ili bilo kakvih noviteta u ugostiteljskim objektima već samo ugostitelji imaju obvezu da onaj režim koji imaju za alkohol i za duhanske proizvode za maloljetnike to samo jednostavno prošire i na energetska pića. To ne bi smjelo obzirom da se radi o ugostiteljskim objektima poput restorana, kafića, barova itd. a govorimo tu isključivo o malodobnoj djeci, smatram da to ne bi smjelo imati apsolutno nikakav utjecaj niti na turizam, niti na prodaju, odnosno na profitne margine od samih institucija, već dugoročno posljedice smrtnih ishoda ili trajnih invaliditeta ili bilo kakvih problema sa rastom i razvojem djeteta imaju daleko veće dalekosežne posljedice na zdravlje populacije i zdravlje nacije nego što bilo što može donijeti ovo kao eventualno može nekakav ekonomski kratkoročni negativni učinak.

Uvaženi državni tajniče, nisam zadovoljan sa vašim obrazloženjem iz nekoliko razloga. Kada je kolegica Biljana Borzan, naša europarlamentarka potaknula inicijativu da sukladno preporuci Europske komisije se i u Hrvatskoj riješi pitanje energetskih napitaka i upotrebe kod djece, a kolega Varga predložio ovaj zakonski paket, ministar je izjavio da daje punu podršku ovoj inicijativi koja je nadstranačka i koja ima cilj osigurati bolje zdravlje naše djece. Međutim u međuvremenu je promijenio mišljenje i obrazloženje koje vi navodite, kao i onome koje piše u očitovanju Vlade, doslovno se citiraju stavovi lobija proizvođača energetskih pića pa se nadam da nije valjda iz želje da osigura dodatni dobitak lobijima energetskih pića, ministar se odlučio na odugovlačenje i prebacivanje loptice obzirom da svi podaci koje vi tek kažete da će se istražiti, već sada se mogu naći u istraživanjima koje postoje, posebno u ESPAD-u gdje je jasno da je korištenje energetskih pića a posebno miješanje energetskih pića sa alkoholom u Hrvatskoj iznad prosjeka koji se može ovog trenutka naći u istraživanju vezanih za mlade ljude u EU. Stoga nisam zadovoljan, dapače razočaran sam ovakvim stavom ministra i hrvatske Vlade.

Isto tako bit će u svakoj skupini obuhvaćeno 1 500 učenika u više od 160 škola i smatramo da ćemo na osnovu toga dobiti kvalitetne nacionalne podatke na osnovu kojih ćemo moći donijeti naredne mjere i preporuke. Slijedeća replika poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Evo ja se zahvaljujem. Naime u vašem izlaganju ste spomenuli da nema dovoljno dokaza. Kada zakonodavna vlast u Hrvatskom saboru donosi prijedlog donošenja zakona ili izmjene i dopune zakona, ja osobno smatram da je teret dokaza na strani izvršne vlasti. Izvršna vlast treba biti ta koja treba dokazati da nema dovoljno podataka. Iako bez obzira na tu činjenicu, ja sam kao saborski zastupnik iznio podatke i iz ESPAD-a, i iz u samom obrazloženju govorimo o utjecaju prekomjernog unosa šećera na gojaznost djece a energetska pića imaju izrazito visoki udio šećera. Sve su to stvari i u svom izlaganju sam spomenuo i znanstvena istraživanja koja su objavljena. Vi ste ti koji trebate dokazati suprotno. Vi kao izvršna vlast morate nama kao zakonodavnoj vlasti dokazati suprotno a ne da mi moramo vama dokazivati da nešto je činjenično ili nije. Prema tome, ja dalje stojim iza ovog prijedloga takav kakav je, činjenica je da su lobističke tvrtke obratili se i Biljani Borzan i obratili su se meni, malo je simptomatično da rječnik koji koriste su iste riječi koje koristite vi u smislu nema dovoljno dokaza, no uopće me ne čudi da lobističke tvrtke nam se obraćaju zbog prodaje maloljetnicima a na samoj limenci piše da se ne preporuča prodaja maloljetnicima.

Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvaženi kolega Varga kao predlagatelj, kolegice i kolege. Evo, nastojati ću u jednoj kratkoj raspravi objasniti zašto mi iz Kluba Mosta nezavisnih lista, podržavamo ovaj zakonski prijedlog. Naime, evo, mogu vam to reći, iako sam zloupotrijebio Poslovnik na sjednici odbora prije nekog vremena, sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport, pitao sam pravobraniteljici za djecu što misli o ovoj inicijativi. I ona je rekla da je isto suglasna, da, istina je na temelju odgovora iz Ministarstva ne za sva, ali za neke energetske napitke, da se zabrane njihova prodaja maloljetnicima. Dakle, to je i njen stav, ne za sve, ali za neke, za koji su prema sastavnu dokazano da štetno djeluju. Ja odmah se moram ograditi, nisam liječnik, niti sam kemičar, niti ja mogu iznositi ovakve stavove, kao što je kolega Varga, žao mi je što kolegica Ines Strenja Linić, danas nije ovdje, spriječena je zbog drugih obaveza, ona je liječnica, pa bi vjerojatno više toga rekla. Ali, ono što vam ja mogu reći, kao sad čovjek koji, kao roditelj, kao netko tko je i kao predsjednik nogometnog kluba se družio s mladima, vidio kako se mladi ponašaju. A znate tko pije energetske napitke? Piju i mladi. Mislim da kolegice i kolege mi slabo pijemo to, to piju mladi. I u tom smislu ovaj zakon je značajan. I ono što sada zamjeram predstojniku ministarstva, u njegovim objašnjenima, on ne može reći da nije njima poznato tko proizvodi te napitke, to je nemoguće. Novac je uvijek pokretač, novac je motiv. Zašto se nešto radi? Pa zbog novca. Veliki novci se obrću u ovome području. Naravno, mi ne možemo zamjeriti tim ljudima, to su ljudi koji nastupaju na tržištu, koji su iz neke druge kulture vidjeli da postoji takva vrsta napitka, oni su je komercijalno uredili, našli su tržište i danas se ti napici prodaju. Ali, ako se vratimo u povijest, možemo nešto naučiti. Ja kada sam išao u srednju školu, bilo je normalno da moj profesor sjedi na vratima učionice i puši otresa o hodnik i nama priča predaja. Tada je to bilo normalno, danas je to neprihvatljivo. Slična je stvar s alkoholom, dakle, puno toga smo napravili. Zašto? Što je veći stupanj tolerancije, to mnogi, a posebno mladi misle da to onda nije ni štetno. I dobro je u pravu je kolega Varga, kada upozorava predstavnika ministarstva. Pa ne mora on dokazivati da je to štetno, dokažite vi da nije štetno. Međutim, istraživanja, evo i kolega Varga, ja sam nešto čitao na internetu o tome, pokazuje da postoji takvo štetno djelovanje. I na kraju krajeva, zašto bi onda zemlje zapadne zemlje zabranjivale prodaju napitaka. Nije to vjerojatno iz čistoga hira. Još jedanput, da ne duljim, kažem da ne ulazim u ovaj u sam meritum stvari, ne bi htio neke pojmove koristiti koje dovoljno sam ne razumijem. Ako ministarstvo sada u ovom trenutku smatra da treba provesti istraživanja, ali moramo znati u kojim rokovima, kada bi to bilo moguće. U suprotnom predlažem da ministarstvo još jedanput preispita svoj stav, Vlada Republike Hrvatske i da podrži ovu inicijativu kolege Varge, moramo spomenuti inicijativu naše euro parlamentarke gospođe Borzan, a mi iz Kluba Mosta ćemo podržati ovu inicijativu. Najljepše hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika, poštovani kolege Miro Bulj, izvolite.

Međutim, evo i kolegica u Europskom parlamentu, gospođa Brozan je ovim prijedlogom bi zaustavili mogući nesretna događanja, koja se događaju poglavito kod mladih. A vidimo da čak i velike sportske manifestacije, pa i manje, sponzoriraju vidjeli smo alkohol, vidimo da su glavne reklame pa čak i energetski napici koji najjače mogu nanijeti velike štete, poglavito djeci mlađih od 18 g. Znate zbog čega ovaj prijedlog nije prihvatljiv ministarstvu i Vladi? Isključivo iz jednog razloga, ne šta on nije dobar, ili možda kroz nekakve izmjene samo zbog toga što predlaže SDP ili sutra Most ili ne znam, nije bitno koja politička opcija, isključivo zbog toga. Zbog toga što se ovo ne promatra kroz prizmu dobrobit, jer je ministar izjavljivao, da on prihvaća prijedlog gospođe Brozan evo sada je kolega Varga ovo predložio ovdje.

Prema tome, ovdje kolege zastupnici, bez obzira na stav ministarstva, da bi zaustavili štete, nek jedno dijete izgubi život ili ugrozi zdravlje, velika je stvar, imamo mogućnost bez obzira na političku opciju, podržati ono što je dobro, imamo mogućnost vlada dati amandmane, a i mi zastupnici i ovim zakonom krenuti.

Hvala potpredsjedniče, uvaženi kolega Bulj. Dakle, ono što ja smatram unatoč tome i javno smo rekli, dajmo podršku mi kao klub, mi osobno kao zastupnici i mislimo da kolega Varga nije neozbiljan čovjek. Dakle, isto tako smatram da imamo institucije u našoj državi koje mogu neke stvari provjeriti, analizirati, da bi se utvrdilo stvarno stanje. A kada spominjete interese, ne smijemo zanemariti činjenicu, da se ovdje radi o velikom novcu. Jedna od kompanije, evo držani tajniče, ako to ne znate, ja se ispričavam, imam pravo govoriti državni tajnik, evo vama kažem, pa da možda čuje državni tajnik jedna kompanija u jednoj godini koja proizvodi te napitke ima promet od 6 milijardi eura. Istina, mi se kao država ne moramo ponašati neozbiljno, međutim, nama je u prvo interesu zaštita naših građana, posebno naših mladih i ako postoje naznake, a postoje, da bi ta pića mogla biti štetna, onda ih treba zabraniti. Nije zapravo neobično da se na sportskim natjecanjima upravo promoviraju takvi napitci, uostalom, koliko samo se klubova pod tim imenom tih napitaka, a sportski komentatori znate što najčešće spominju? Zahvaljujem kolegi Žagaru na odgovoru. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Žagar, ja ću ponoviti ono što sam rekao na Odboru za zdravstvo gdje sam iznio svoje iskustvo kao profesor. U tih 20 godina išao sam sigurno na 20-ak maturalnih putovanja i kad idete kao razrednik na maturalno putovanje, onda baš morate obavit puno roditeljskih sastanaka jer se na maturalnim putovanjima može svašta dogoditi. Pa naravno, upozorava se i na alkohol i na cigarete, ali što se tiče energetskih pića, zapravo, nama su tu vezane ruke. Znači, oni na tim putovanjima, to još obilatije koriste jer normalno da im je zabavno i ne žele spavati, pa na taj način produžuju svoju zabavu i to su slučajevi kad smo mi imali stvarno ozbiljnih zdravstvenih slučajeva gdje su djeca dehidrirala ili zbog nespavanja su oboljela, tako da je to još jedan problem s kojim se surečemo. Ali, s druge strane, imamo još jedan problem, a to je pretilosti djece. A ta pića imaju jako veliku energetsku vrijednost, puno šećera.

Zahvaljujem kolegi Sladoljevu. Kolega Žagar, izvolite.

Istina je, ja mogu sad samo subjektivno reći svoj stav, kad se ta limenka otvori, to ima jedan strašan intenzivan miris koji meni osobno ne odgovara, ali mladima to vjerojatno odgovara, a osobno je pogubna kombinacija s alkoholom, nešto je kolega Varga o tome govorio i to se pije. Ako izađete malo gdje izlaze mladi, ako provjerite to se pije. Redovito oni to konzumiraju. I sad je pitanje jesu li oni svjesni opasnosti kojoj izlažu svoj organizam. Na to pitanje dijelom mora odgovoriti i Ministarstvo zdravlja, a ja se nadam da će unatoč tome što predstavnik ministarstva u ovom trenutku odbija, ja se nadam da će se ovi napori intenzivirati i da će se na kraju ipak zabraniti ta prodaja mlađim od 18 godina. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Žagaru. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Sladoljev je nešto rekao od ovoga što sam ja namjeravao. Kolega Žagar, Hrvatski sabor je donio odluku o proglašenju Dana osviještenosti o problemu debljine i ovih dana, evo i kolega Reiner je sudjelovao u toj odluci, ovih dana smo obilježavali upravo taj dan. Pao je nezgodno u subotu, tako da kao Sabor nismo se možda mogli aktivnije uključiti, pa je ova prilika važna da pošaljemo još jednom poruku da je to veliki problem u RH. U Hrvatskoj smo među 28 zemalja EU osmi po debljini, a djeca su sedma, dakle, još su više na toj rang ljestvici negativnih životnih navika. Negdje 27% djece ima povećanu tjelesnu masu, 12% je pretilo, što dugoročno znači veću opasnost od razvoja kardio-vaskularnih bolesti i dijabetesa i kraći život, a pijenje energetskih pića sigurno doprinosi toj pojavi, tim prije što smo već rekli danas da 86% djece do 16 godina konzumira ta energetska pića. I ono što želim posebno skrenuti, a reći ću to u ime Kluba. Dakle, upravo vodeći brigu o zdravlju djece, kolega Varga kao bivši ministar je ovaj prijedlog sam napisao. Dakle, ovo nije prijedlog u ime SDP-a, to je prijedlog njega kao liječnika i time je htio apelirati na svijest u ovoj sabornici, da dobije podršku, a da se pri tome ne govori o nikakvim političkim trgovinama. Uvaženi kolega Jovanović. Dakle, sigurno jedan ozbiljan problem vezan je onda uz ne samo uz prehrambene navike, nego općenito navike naših mladih, naše djece. Tu je onda sport, a mi upravo vidimo da se u sportu događa ono što je možda i kolega Bulj spomenuo, događa se ono suprotno.

Znači, trebamo sve učiniti kao društvo da mlade potičemo na što više fizičkog kretanja i što zdraviju prehranu. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajnici, pomoćnici ministra, poštovani kolege i kolegice. Pred nama je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti gdje je predlagatelj u ocjeni stanja navodi da je u općoj prodaji postoje predmeti koji mogu ozbiljno naškoditi zdravlju pojedinca, te tako uzrokovati smrtni ishod. Međutim, nisu obuhvaćene ovih dosadašnjim zakonom ili nekim drugim, pa je potrebno to regulirati, a radi se o energetskim pićima. Naravno da svi smo mi za zaštitu naše djece i mladeži, naravno i svih drugih stanovnika kod bilo kojeg oblika sredstava koje mogu uzrokovati bilo kakve zdravstvene probleme. Međutim, mislim da smo ovdje da bi ovaj prijedlog možda malo bio prestrog u ovom trenutku da odmah zabranimo, ova energetska pića, bezalkoholna pića koja svi imaju svoje prehrambene i fiziološke učinke, neke stimulanse, znači neke šećere, kofein, ginseng, guaranu, razne sastojke koji imaju neki cilj. Negdje '62. godine kad su u Japanu prvi put počela uopće energetska pića se proizvodit, imali su smisao, svrhu zapravo, da one ljude koji rade u trećoj smjeni ostave budnima, ne da naprave štetu, nego da ih drže budnima u trećoj smjeni da ne dožive upravo nekakav problem koji bi se mogao dogoditi i kasnije se razvila, tako da sad postoji 150 vrsta različitih energetskih pića. Nisu ona tako štetna da bi izazvala smrtonosni ishod, to smo evo vidjeli izlaganja predlagatelja, bar evo za sad srećom ne ovdje kod nas, da mogu uzrokovati nekakve nuspojave to je jasno, to je i rečeno, od tahikardija, lupanja srca 'jel tako, palpitacija, nesanice, nervoze i slično. Naravno, to je jedna nuspojava koja se može dogoditi i kod drugih sredstava kao i veće količine kave, pogotovo sa cigaretama u kombinaciji, cole sa cigaretama, tako da ono što mislim da je i što predlaže Ministarstvo zdravstva, da je jako važno napraviti jednu pravu stručnu analizu, studiju, da vidimo upravo koja su to stanja, koje su to bolesti koja uzrokuju ova pića.

Cola isto tako, cola može isto u velikoj količini uzrokovat smrtni ishod, tako da mislim da smo možda malo, da bi ovo bilo prestrogo odmah. Ono s čim bih se ja složio, što mislim da bi bilo možda najbolje ići u tom smjeru, a ovdje je i navedeno u ovome djelu ocjene stanja: da tvrtke energetskih pića vrše promidžbu, kao što je nekad radila duhanska industrija i prodajom zapravo na taj način navlače mlade, posebno koristeći sportaše, u cilju popularizacije toga i što veće potrošnje. E to je ono što bi trebalo sigurno zabraniti, da se ta pića ne promiču, ne reklamiraju na televiziji, pogotovo ne u vrijeme sportskih priredbi i tako, gdje mladi, djeca to gledaju. Tako da u tom smislu bih se složio u potpunosti da ih treba naravno svesti na što manji minimum. Poznato je isto tako iz istraživanja da jedna bočica tog pića nije štetna, ne uzrokuje ništa, dvije do tri bočice uzrokuju ovo povećanje, ubrzanje rada srca, lupanje, ekscitaciju na neki način i naravno dalje, ali pitanje koliko, zato treba istražiti koliko se tog pije i naravno onda naći najbolji način kako spriječiti. Dalje se ovdje navodi da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravlje govori da je 26% djece školske dobi ima prekomjernu težinu, 11% je pretilo, znači ili debelo što bi mi rekli ovako, nisam siguran da su energetska pića uzrok tome.

Tako da u tom smislu mislim da ova pića nisu kalorijski, nisu zapravo najvažniji uzrok povećane tjelesne težine, odnosno prekomjerne i pretilosti. Mislim da je puno veći problem upravo ovaj način života, nepravilna prehrana u svakom obliku, ne samo, kažem ova brza hrana, nego i sve drugo.

Zbog toga mislim da je ovaj prijedlog evo koji je Vlada, Ministarstvo zdravstva predložilo, upravo da se ne ide odmah na zabranu, nego da se preciznije definira upravo ti aspekti što energetsko piće predstavlja kao problem, odnosno što je to, je li to kofein, je li to šećer, je li to nešto drugo, koliko su izložena djeca tom piću, koliko se toga troši. Mislim da je negdje podatak iz negdje 2011./2014. negdje oko milijun i 200 litara u Hrvatskoj je bilo potrošeno tih pića, koliko je na djecu otpalo, kažem to nemam podatak, ali mislim da ne možemo biti prestrogi pa odmah zabraniti, nego idemo napraviti jednu stručnu analizu pa vidjeti zapravo koliko je stvarno štetno, što uzrokuje i tek onda donijeti pravi prijedlog zakona. Imamo više replika. Prije replika ja bih samo pozvao sve kolege da izbjegavaju spominjati zaštićena imena, bilo proizvoda, bilo tvrtki, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu. Pozitivnom ispada da je promidžba, u negativnom opet nije dobro, prema tome govorimo ipak načelno. Idemo sada na replike. Prva je poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Međutim, činjenica je da u EU brojne države i šire su zabranili do 18 godina ove napitke, isključivo zbog toga što su to donijeli temeljem nekakvih činjenica. Međutim, nije dobro da u Hrvatskoj djeca budu pokusni kunići. I kad se dogodi zlo, zbog tih napitaka koje ovdje spominjemo, koji daju krila i koji šalju poruku mladima da ne tribaju hodati, šetati, raditi, nego samo to popijete i letite, a to su i mladi gore koji su ovdje sada došli, svjesni da je to laž. Ne tribamo mi dovoditi djecu da budu pokusni kunići i onda tek u tome trenutku reagirati, donositi Zakon. Ako su brojne duge države koje je vaš kolega, također liječnik, ovdje naveo ja ne vidim niti jedan razlog da ministarstvo to ne prihvati, da da dopune koje ste vi rekli koje su pozitivne jel ste rekli sa stručnog aspekta jer ste liječnik, plus ministarstvo i da zaštitimo našu djecu do 18 godina od onih koji to ogromnim novcem promoviraju kroz sportska natjecanja, sportske emisije, čak se klubovi zovu po tim napitcima i energetskim i alkoholnim čak, a govorimo našoj djeci trebate se baviti sportom. Očito je u pitanju novac, očito su u pitanju interesne skupine i smatram da mi zastupnici trebamo stati u zaštiti naše djece, a i u razgovoru, žao mi je što nije kolegica Ines STrenja-Linić koja je također liječnica apsolutno se slaže sa ovim prijedlogom, liječnika, saborskog zastupnika, kolege Varge. Prema tome zajednički sa amandmanima možemo riješiti i odmah zaustaviti ovu mogućnost da bilo koje dijete bude ugroženo život i njihovo zdravlje. Pa evo poštovani gospodine Bulj. Ne bih se složio, nisu, nije većina europskih zemalja donijela takav zakon, samo nekoliko tako da u tom smislu mislim da upravo treba dobro razmisliti, dobro napraviti analizu stručnu da vidimo u kojem obliku, kako, kada djeca uzimaju te napitke.

One nisu u onom smislu štetne ako samo mala količina kao i mnoge druge stvari, ali u prekomjernoj količini naravno da mogu izazvati i nuspojave i kasnije možda eventualno naravno i smrtni ishod.

Evo obzirom da ste nam se kasnije pridružili, htio bi vam posebno napomenuti da od početka do kraja ove rasprave su se apsolutno svi zastupnici držali teme, tako da ste apsolutno informirani. Vezano za kolegu i njegovu raspravu, spomenuo je pitanje reklamiranja. Ja naravno u paketu razmatranja ove problematike i vezano za Zakon o ugostiteljstvu i Zakon o trgovini naravno da sam htio i adresirati pitanje reklamiranja, međutim područje reklamiranja je regulirano podzakonskim aktom i ja kao saborski zastupnik ne mogu utjecati na podzakonski akt već je to u domeni resornih ministarstava. Prema tome, apeliram na resorno ministarstvo da adresira i pitanje ograničavanja reklamiranja ovih područja energetskih pića naročito prema mladima. U raspravi smo danas čuli više puta koliko je to spomenuto.

Koriste se crtići, koriste se poruke, poruke su bit ćeš cool ako koristiš energetska pića. Prema tome, to smo već sve prošli i znamo rezultate koje je to imalo na društvo po pitanju duhanskih proizvoda i hoćemo sa ovim zakonom spriječiti da se razvije to do te mjere da imamo problem kao sa duhanom i sa alkoholom da ovo dok je još uvijek u relativnom nekakvom začetku, dok to nije zauzelo tako veliki mah da se to zaustavi, a ne da liječimo posljedice i apeliram na prevenciju. S ovim dijelom se slažem sa gospodinom Vargom. Naravno da sam za to da se isključi svako reklamiranje ovakvih proizvoda, ali ono što je gospodin Varga naglasio ne sada u ovom dijelu, ali u raspravi što se tiče šećerne bolesti tipa 2, nisam siguran da kod tih mali odnosno do 18 godina da se uspije razviti na osnovu nekoliko pića šećerna bolest. Mislim da je to ipak nešto što treba puno, puno veći broj godina kao i visoki tlak, tako da mislim da je i to jedan od razloga zašto je teško ovo prihvatiti u ovakvom obliku nego napraviti jednu ozbiljniju stručnu analizu. Kolega Karlić, vi ste i liječnik tako da malo me čudi da ste relativizirali na ovaj način problem pijenja energetskih pića. Evo ja ću vas pitati, da imate malodobno dijete, da li bi mu dali da popije tursku kavu u koju ćete staviti šest žlica šećera? Sigurno mu ne bi dozvoli da popije takvu kavu. A u energetskim pićima imate u prosjeku negdje 18 žličica šećera odnosno u prosjeku 80 miligrama kofeina i 27 miligrama šećera. Prema tome, nije dobro relativizirati jer se ne radi o istim stvarima I ono što posebno želim naglasiti, dakle od najranije dobi stvaraju se loše navike, a mi nažalost po svim istraživanjima u Hrvatskoj imamo generacije koje po svojim lošim navikama prednjače u EU. I vjerojatno su vas kao liječnika, kao što su i mene i sve druge liječnike učili, kada dođu neke nove terapije, neki novi zahvati, ha možda nije najbolje biti prvi, ali sigurno ne treba biti ni zadnji. Mi nećemo biti prvi ako uvedemo zabranu prodaje energetskih pića malodobnoj djeci jer je ta zabrana već uvedena u nekim zemljama EU pa zašto ne bi onda slijedili mi njihov primjer.

Ne bih se potpuno složio, mislim da je sada gospodin Jovanović malo to preuveličao jer su analize od 10 do 13 žličica šećera ima u tim pićima, s tim da sada već neka nova pića imaju i sladila koja nisu šećer i negdje 80 do 160 miligrama kofeina. Naravno, nemojte misliti da ja podržavam to, dapače, nisam za to. Znači edukacijom, učenje djece od kod kuće u obitelji, od predškolskog odgoja, u školama znači da to nisu stvari koje se konzumiraju i da to nisu pića koja djeca trebaju koristiti. Tako ćemo zapravo doći do pravog rješenja, a sama zabrana na kraju ako se ne bude moglo naći ništa, a budemo utvrdili istraživanjem da uzrokuju štetne posljedice, odnosno trajne štetne posljedice na zdravlje. Kolega Karliću, ja mislim da zabrane barem kad je Hrvatska u pitanju nisu potrebne, jer ta energetska pića i tako su preskupa za većinu djece hrvatskih građana od real mixa, redbula, crazy volfa i kako li se sve ne zovu ta energetska pića koja možemo naći na policama trgovina i u određenim lokalima koji muku kuče kako da prodaju ta pića čija cijena se kreće oko 25 kuna koliko ja znam. Dakle, djeci hrvatskih građana je problem kako skucati tih 25 kuna da kupi jedan crazy volf ili kako se već zove i popiju to. Mi dolazimo iz istoga grada u ljetnim mjesecima na obalama našega Bosuta ne možete naći ni jednu limenku, ni jednog energetskog napitka ali možete naći galone i karnistere od pet litara vina, rakije, votke i svega drugoga. Znači jedini problem našemu društvu je neimaština za 25 kuna da kupimo taj redbul, crazy volf i ostalo, pa da nakon ovakve pijanke na Bosutu začine kad idu kući barem nečim kvalitetnim. Kod nas u Hrvatskoj je problem energetsko piće koje nam diže energiju da možemo voziti budni do Zagreba kad putujemo autom. Ali nije problem one hrpetine mesa koje dobivamo iz ratnih rezerva, ne znam odakle iz cijele Europe i koje konzumiramo na neprimjeren način.

Hvala gospodinu Culeju na ovoj raspravi. Evo to je zapravo jedan dokaz ovaj alkohol je dokaz da zabrana nije našla pravo rješenje da se nađe nekakav okolni put da se, da i oni do 18 godina dođu do alkohola. I zato mislim da je zdravstveni odgoj nešto što je puno, puno važnije da nauči te mlade ljude da alkohol nije piće koje, kao što nije ni energetsko piće ono koje će zapravo izazivati zdravlje, snagu, ne znam bolju pamet i sve ostalo, nego upravo jedan zdravi način prehrane i tjelesne aktivnosti koju bi morali, ja mislim puno više promovirati i tako zapravo stvoriti jedan zdravi narod, pogotovo zdrave, mlade ljude u Hrvatskoj. Jer mislim da se na tom području možda premalo radi, da je to još uvijek jedno područje koje je dosta apstraktno područje nutricionizma i uopće tjelesna vježba koliko je zapravo to važno za organizam jer čovjek je osoba koja mora biti stalno u pokretu, koja mora koristiti tu svoju energiju koju je unijela u sebe na bilo koji način kroz energetska pića ili kroz hranu, naravno tu masnu hranu, mesa staroga koji vi spominjete.

Uvaženi kolega Karliću, sa vama se mogu složiti. Zabrana nekad može polučiti i suprotan efekt. Dakle, ako bi se dogodilo da zabranimo pića, da bi možda tek mladi onda u tome vidjeli privlačnost ako je zabranjeno pa će onda konzumirati. Međutim, zašto su zabrane dobre? Jer one ipak društvo upućuju na prag tolerancije, one upućuju da nešto nije prihvatljivo i da mladi znaju. Jer mladi, ne samo mladi, obično potrošači ne moraju znati, nisu na istom rangu kao onaj koji im prodaje. To vam je slična stvar kao kad su prigovarali za odnos banaka i klijenata. Ja kao klijent ne moram znati ono što sve bankar zna. Ja sam osobno kupio čaj od ribizla i onda mi se žena smijala znaš koliko ima ribizla unutra, nisam znao 6% Ali piše na njemu da je čaj od ribizla. Znate da mi uopće u Hrvatskoj nemamo definirano što je to mlijeko. Ne možeš kupit naftu, kupuješ naftne derivate određene kakvoće. Tako i mlijeko. Ono može biti mliječni proizvod, ali nikako nije mlijeko premda uredno na njemu piše mlijeko sa ne znam 0,9% ili sa koliko posto. Dakle, na tim stvarima moramo poraditi, a ono zašto ja podržavam osobno ovaj prijedlog zakona jer vodi k tome da se educira, da mladi vide da to može biti štetno. Ako postoje neka istraživanja koja pokazuju tu štetnost, onda ne treba to sakrivati.

Mislim da, zato je jako važno da ne optužimo prenaglo i donesemo zabranu, a nemamo dokaz koje to štete pravi, koje su to bolesti koje uzrokuje, jer ovo što je navedeno u prijedlogu su načelno bolesti i starih ljudi. Znači nije djece do 18 godina, tu je drugi tip. Kažem ova sva lupanja srca i slično, palpitacije i to, to uzrokuju mnoge druge stvari od kofeina, cigarete, cole i svega ostalog. Tako da u tom smislu je jako važno da se napravi prava studija, da se stvarno vidi što je to i da se onda donese takav zakon.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, kao što smo čuli u nekoliko navrata ovaj prijedlog dolazi od saborskog zastupnika Siniše Varge upravo predloženo na ovaj način gdje on to predlaže kao bivši ministar, liječnik svjestan ovog problema. I na taj način pokušava dobiti opći konsenzus u ovoj sabornici jer smo svjesni da je teško dobiti konsenzus kada prijedlog dolazi ispred na primjer kluba SDP-a. Stoga mi kao klub SDP-a podržavam inicijativu našeg kolege i pozivamo sve saborske zastupnike da se pridruže toj inicijativi jer ona ima za cilj osigurati zdravo odrastanje, zdravi i duži, kvalitetniji život svih u Hrvatskoj. Nažalost po navikama naših mladih nismo na dobrom putu. ESPAD istraživanje, istraživanje koje se provodi svake četiri godine istražuje raširenost pušenja, pijenja alkoholnih pića, droga među mladima koji navršavaju 16 godina. Zadnje je tako istraživanje bilo 2015. godine i u tom istraživanju su uz navike pušenja, pijenja alkoholnih pića, psiho aktivnih droga, istraživala se i sklonost kockanju, sklonost pretjeranom boravku na društvenim mrežama, sklonost klađenju i također po svim tim podacima već sada možemo reći da mladi u Hrvatskoj se nalaze na lošijoj strani karte EU. Evo samo nekoliko podataka, dakle 62% mladih do 16 godina je barem jednom u životu pušilo, a 33% su pušači takva je definicija u posljednjih 30 dana. 92% je pilo alkoholna pića, 55% je pilo u posljednjih 30 dana, a 16% je bilo pijano u posljednjih 30 dana. 22% učenika je probalo neku drogu, 7% probalo je nove psiho aktivne droge. Ako tome dodamo i po ovome smo među najlošijima u EU onda je jasno da ne iznenađuje podatak koji također iz istog istraživanja možemo iščitati da smo iznad prosjeka i po konzumaciji energetskih pića. Bilo je više takvih istraživanja i jedno istraživanje se bavilo adolescentima i po njemu je 68% mladih od 10 do 18 godina u Europi konzumiralo energetska pića, čak 18% mlađih od 10 godina također je konzumiralo energetska pića. I sada ako pogledamo kakvo je stanje u Hrvatskoj, vidimo da smo daleko iznad tog prosjeka zbog toga što je među ispitanim učenicima, dakle dobi koja puni 16 godina u toj školskoj godini 86,4% izjavilo kako su konzumirali energetska pića pri čemu su mladići češći nego su bile djevojke. I ono što nas posebno zabrinjava, obzirom da uz ta energetska pića nerijetko ide i alkohol 47,5% učenika u posljednjih 12 mjeseci je kombiniralo energetska pića i alkohol. Ako tome dodamo i druge podatke onda ćemo vidjeti da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo čak 26,4% djece školske dobi ima prekomjernu težinu, 11,2% ih je pretilo. Smatra se da su dva osnovna razloga za takve rezultate stručnjaci te uzroke prepoznaju u sjedilačkom načinu života djece i nepravilnoj prehrani. Inače Hrvatska je 7. kao što sam danas već rekao u Europi, po stopi djece s prevelikom tjelesnom masom. Samo 56% djece doručkuje tijekom tjedna, 76% ne jede dovoljno povrća, 66% ne jede voće dok se tjelesnom aktivnošću u trajanju od najmanje sat vremena svakog dana bavi samo 30% dječaka i 17% djevojčica. U ovu statistiku se nepovoljnim trendom ulaze i konzumacije energetskih pića koja kao što smo čuli sadrže visoku koncentraciju šećera koje utječu na tjelesnu masu, razvoj šećerne bolesti tipa 2, danas je kolega Karlić je otišao, dakle upravo zabrinjavajući porast, epidemijski porast šećerne bolesti tipa 2 i to u sve mlađim dobnim skupinama. Također brojni medicinski znanstveni članci govore o utjecaju stimulansa u energetskim pićima na organizam u rastu i razvoju, naročito na krvni tlak, bolesti srca i druge zdravstvene tegobe s trajnim posljedicama koji nažalost mogu završiti i sa smrtnim slučajem. Ponovit ću taj podatak za roditelje da sigurno nijedan roditelj ne bi svom djetetu dao da popije tursku kavu sa šest kockica šećera, a u energetskim pićima u prosjeku je 18 kockica šećera i također kao što sam rekao ovaj pute da ne pravim lapsus 80 miligrama kofeina i 27 grama šećera je u prosjeku u jednoj kantici energetskog pića. Prema tome, to su podaci koji nas sigurno trebaju pozvati na oprez i utjecati na to da kroz prevenciju spriječimo da se dogodi ono što se dogodilo sa nikotinom i sa alkoholom koji su postali legalne droge, gdje je kritičnost prema njima mala i gdje za razliku od ostatka EU i po ESPAD istraživanju se smanjuje broj pušača, smanjuje se pijenje alkoholnih pića kod mladih, upravo kao rezultat europskih politika usmjerenih prema smanjivanju upotrebe alkoholnih pića i nikotina. Pa upravo na tom primjeru onda možemo kroz ograničavanje dostupnosti energetskih pića mlađima od 16 godina osigurati da se ne dogodi sve ono što se negativno dogodilo zbog konzumacije nikotina, pušenje nikotina i konzumacije alkoholnih pića. Stoga, pozivam vas sve da podržimo ovaj zakonski prijedlog.

Kolega Jovanoviću, kazali ste brojne statističke pokazatelje, imamo prijedlog od saborskog zastupnika Varge, imamo stav ministra koji je javno kazao da su energetski napitci opasni, imamo sada dvojaki stav predstavnika ministarstva koji su došli zaista ovaj put u velikom broju, a ne jučer kada je također bila rasprava o vrlo bitnom prijedlogu zakona, nije bio nitko. I zaista saborski zastupnici ovdje ne bi tribali razmišljati jel mi u ovome trenutku ako ne izglasamo ovaj zakon, mi u biti ostavljamo mogućnost da naša djeca i dalje budu čak ne više ni pokusni kunići nego mi stvarno imamo pokazatelje da je to opasno po zdravlje naše djece. Pa dal ćemo mi saborski zastupnici zbog toga što nije to Vlada predložila i vladajuća većina dovoditi našu djecu u opasnost?

Naravno i u provedbi bi tribalo paziti, ovaj zakon donijeti i oštar u provedbi da ne bi slučajno netko zlouporabio i dao djeci ispod 18 godina. Ali ne, većina to čak ne prihvaća. Pa ovo je pitanje saborskih zastupnica. A kad se dogodi nešto ne daj Bože našoj djeci, onda će biti hitne mjere, treba ovo, treba ono. Ovo je prevencija i ovome triba odmah glasati, u biti zakon koji je jasan, zakon koji daje sve. Međutim, zbog čega neće većina glasati saborski zastupnik. Njima na dušu jer nije njihov prijedlog. I to je najsramotnije što se događa u ovoj sabornici.

Evo ne može vam replicirati kolega Varga pa ću ja u njegovo ime iskoristiti ovo što ste rekli u svojoj replici. Dakle, ja sam uvjeren da kolega Varga će ovog trenutka povući ovaj zakonski prijedlog ako će Vlada reći da će drugi tjedan predložiti svoj zakonski prijedlog u istom smjeru, da na taj način riješimo problem predlagatelja. Jednostavno mogu izguglati zakon iz Litve i Latvije i predložiti ga Hrvatskom saboru i dobit će našu podršku. Zahvaljujem. Evo kolega Jovanović iz vaše prošlosti kao ministar obrazovanja i vezano za vaše izlaganje, pa htio bih dotaknuti jedan dio koji je kolega Katić bio spomenuo, a dio se vašeg izlaganja iz vašeg bivšeg resora. Kolega Katić je spomenuo izraz zdravstveni odgoj, čak nije rekao obrazovanje, nego neki drugi izraz nego baš je koristio zdravstveni odgoj koji je bio kamen pomutnje dok smo mi bili na vlasti, a HDZ u opoziciji. To ja smatram da je nešto ne znam koje bih riječi koristio, ali konkretno tu se radi o zdravlju naše djece i pitanje njihovog zdravstvenog prosvjećivanja. I kao budući odrasli ljudi, budući roditelji da budu ti koji lančano onda utječu na zdravlje svojih potomaka. Tu konkretno je bilo spomenuto i pitanje da li utječe ili ne utječe na razvoj šećerne bolesti. Evo tu konkretno kad se radi o preglednom članku, odnosno svi članci svi tu nabrojeni. Saferty suradnici su opisali utjecaje energetskih napitaka na djecu i adolescente. Objavljeno je u časopisu … [[Govornik se ne razumije.]] iz 2011. godine direktno dokazana povezanost između energetskih napitaka i razvoja šećerne bolesti, odnosno povećane učestalosti razvoja šećerne bolesti tipa dva u mladoj populaciji. Prema tome, znanost je svoje rekla. Znanost nema tu više što dodavati i reći na ogromni opus znanstvenih dokaza trebamo u Hrvatskoj specifične dokaze da se vidi da li je Hrvatska nešto drugačije od ostatka svijeta. Ja osobno smatram da nismo.

Kolega Varga, jučer smo imali na Odboru za obrazovanje tematsku sjednicu odgojna funkcija škole gdje je upravo naglašeno i to da u školi ne samo da stječemo kompetencije za kasniji život i radno mjesto nego usvajamo i navike i neke vrijednosne sudove koji nam trebaju osigurati da budemo bolji ljudi, jer će onda i Hrvatska biti bolje društvo, a u konačnici ćemo živjeti bolje, duže i kvalitetnije. Upravo tome služi i odgoj i obrazovanje za zdravlje kao i odgoj i obrazovanje za građansko društvo i demokraciju, pa prema tome i to što danas iz redova HDZ-a čujemo da je zdravstveni odgoj važan je na neki način i priznanje za sve ono što smo radili u mandatu kada smo uspjeli unatoč brojnim pritiscima udruga tipa „U ime obitelji“ Željke Markić koji se danas protive Istambulskoj konvenciji i tako su se svi protivili zdravstvenom odgoju pokazuje da smo bili u pravu. Moram istine radi reći prije prelaska na pojedinačnu raspravu, da nikad nije bio u potanju zdravstveni odgoj. Ja se ne sjećam da je itko u ovoj dvorani kritizirao zdravstveni odgoj, bilo je samo u pitanju modul 4 zdravstvenog odgoja. Ali dobro. Hvala lijepo. Dakle, bio je sporan četvrti modul koji se zove Spolna i rodna ravnopravnost. Dakle, povijest se ponavlja. Kao što je zdravstveni odgoj sa tim modulom spolna i rodna ravnopravnost ušao u hrvatske škole, nadam se da će uskoro Istambulska konvencija biti ratificirana ovdje. Javio sam se u pojedinačnoj raspravi samo da ukažem na važnost ove teme još jednom, da istaknem u kojoj mjeri je zasluga i naše euro parlamentarke Biljane Borzan koja je potaknula raspravu o ovoj temi. Potaknula je i kolegu Vargu da pripremi ovakav zakon. Međutim, na žalost nemamo istovremeno jednako tako pozitivan odgovor i hrvatske Vlade što opet na žalost vidimo i na nekim drugim primjerima. Dakle, kolegica Borzan je pokrenula jednu akciju koja je dobila priznanje i od Junckera koji je rekao da svi građani Europe moraju biti jednaki, ne mogu biti neki više i manje vrijedni, a tiče se sigurnosti i kvalitete hrane. Dakle, dokazala je da je kvaliteta hrane bila različita za Hrvatsku i neke druge zemlje i danas se to pokušava izjednačiti i to je njen veliki uspjeh. Ono što je kolegica Borzan dodatno osigurala kroz svoje amandmane je 2 milijuna eura za uspostavljanje mehanizma kontrole hrane i 800 000 eura za provedbu. Međutim, iako je Hrvatska na modelu kolegice Borzan izgradila sjajan mehanizam za kontrolu hrane to je izradila Hrvatska agencija za hranu. Ministarstvo gospodarstva i gospođa Dalić se nisu javili na natječaj. Dakle, Hrvatska neće moći sudjelovati u raspodjeli dva milijuna eura koji su bili vrlo, vrlo dostupni i moguće da bi dobila veliki dio upravo zahvaljujući pilot projektu kolegice Borzan. Dakle to nije dobro, kao što nije dobro i dio u odgovoru na moje zastupničko pitanje koje sam postavio ministru Kujundžiću na koji način će regulirati prodaju energetskih pića maloljetnim osobama, gdje on kaže da zabrana prodaje neće puno riješiti jer u Hrvatskoj vidimo činjenicu da se usprkos zabrani prodaje alkoholnih pića maloljetnicima alkoholna pića prodaju i vrlo su dostupna. Dakle jako je loše ako ministar u hrvatskoj Vladi ističe da se zakonska regulativa u Hrvatskoj ne poštuje. Pa prema tome iskoristimo i ovu današnju raspravu da što prije ograničimo prodaju energetskih pića maloljetnim osobama, ali da se pojačaju inspekcijski nadzori kako bi se onemogućila prodaja alkoholnih pića i duhana maloljetnim osobama. Poštovani kolega Jovanović. Sada ste me podsjetili na jednu epizodu iz mojeg rada u Saboru kada sam svojevremeno predložio da bez obzira što enciklopedijska znanja kažu da 0,5 promila alkohola u krvi nije ono što je štetno, da tek nakon toga postoje efekti. Zakonodavac u vrijeme naše vlade odnosno predlagatelj Ministarstvo rada u Zakonu o zaštiti na radu inzistiralo da to bude 0,0. Ne vidim zašto smo ovdje sada tolerantni prema stvaranju ovisnosti kod mladih ljudi jer ovo doista je stvaranje ovisnosti o pićima koji stvaraju drugi ugođaj u životu dakle osjećaji su sasvim drugačiji, osjećaj moći nadmoći, euforična raspoloženja itd. i zašto to toleriramo. Ja mislim da je ovo moglo biti kao i par zakona koji su bili sada u proceduri da su to bile rijetke prilike gdje smo se mogli složiti i prihvatiti neke opozicijske prijedloge zakona jer ne koštaju nas ništa nego činimo dobro nekim novim generacijama. A mislim da je nama svima zajedno sveta dužnost činiti dobro i govoriti o tome koji su efekti tog našeg rada odnosno koji bi bili. I sa tog naslova osobno podržavam ovaj zakon i mislim da će klub GLAS-a i HSU-a isto tako podržati ovaj zakon.

I nažalost, upravo to ispijanje pet i više kantica ili ispijanje pet i više alkoholnih pića predstavlja nerijetko i svojevrsno natjecanje među mladima koje oni snimaju i na taj način su popularniji na društvenim mrežama i zbog toga ova inicijativa ide u smjeru da se to ograniči osobama mlađim od 18 godina. Izvolite kolega Varga. Zahvaljujem potpredsjedniku Hrvatskog sabora. Evo dame i gospodo, zahvaljujem prvenstveno na jako konstruktivnoj diskusiji. Smatram da smo u principu u suglasju da je ovo potrebno, međutim je pitanje odvažnosti i trenutka kada i gdje na koji način se donijeti ovakvo ograničenje serviranja odnosno usluživanja maloljetnicima u ugostiteljskim objektima. Nažalost, danas nismo čuli od kolegica tu iz Ministarstva turizma, sudjelovali su u raspravi na matičnom odboru, ali činjenica je ja sam imao priliku vidjeti u više lokala gdje se serviraju energetska pića u namjenskoj servir tacni sa bocom votke na sredini, četiri limenke energetskog pića koje viri jako lijepo usluženo sa svake strane, iako na limenci samoj piše, preporuča se odnosno izrijekom piše gore ne konzumirati sa alkoholnim pićem. To je nešto što očito da bez određenih ograničenja zabrana zakonskih rješenja stvari neće hodati zato jer izazov koji pruža reklamiranje odnosno velika zarada je nešto što je i kolega Bulj to više put spomenuo, je nešto što nadjačava potrebu za brigu za zdravlje zato jer posljedice po ovom pitanju iako su dramatična, na sreću nisu pretjerano velika broj smrtnih ishoda, ali se radi o tome da dugoročne posljedice po pitanju zdravlja, rasta i razvoja djeteta se dokazuje sve više i više u znanstvenoj literaturi. I to je nešto što smatram da moramo dići obrvu i dati dužnu pozornost i mi kao saborski zastupnici da ugradimo u hrvatski korpus legislative zakonska rješenja koja će ograničiti prodaju odnosno konzumiranje ovakvih proizvoda od strane maloljetnika. U samom obrazloženju zakona se vidi da obzirom da nema proizvodnje takvih napitaka u RH neće imati utjecaj na indeks industrijske proizvodnje. Sama populacija je na sreću relativno u ovom slučaju relativno mala da nemamo konzumenata jako puno u malodobnoj populaciji, ali to malobrojne djece koje imamo po statistici koja je dokazana na 16-godišnjacima da je konzumacija gotovo alarmantna. 86% su probali, a gotovo 46% koriste najmanje jedanput mjesečno, a petina djece 16-godišnjaka koriste u kombinaciji sa alkoholom je jedanput mjesečno. To smatram da je nešto što apsolutno je alarmantno i sa zdravstvenog aspekta i sa zakonodavnog aspekta i svi mi moramo poduzeti odgovarajuće oštre i namjerske mjere kako bi suzbili takve pojave. Evo ja ću podržati prijedlog kojeg je kolega Jovanović rekao, da ukoliko izvršna vlast kaže da će dati isti prijedlog za tjedan dana ili u razumnom roku ja ću povući ovaj prijedlog da netko bude to nositelj vladajuća većina. Ja ću dići svoju ruku za takav prijedlog sigurno i vjerujem da ću moći utjecati na sve svoje kolege da slično kao u Litvi, da slično kao i u Latviji, da ovakav zakon za zabranu konzumacije i serviranju energetskih pića za mlađe od 18 godina bude u Parlamentu prihvaćeno jednoglasno. Prema tome, ja slušam pozorno sve vezano za ovu diskusiju. Ovakva diskusija nije bila prisutna niti u Litvi, niti u Latviji po pitanju zaštite zdravlja njihove mlađe populacije. Na žalost u RH imamo situaciju takvu kakvu imamo i morat ćemo čekati ovakvo rješenje. Ja se duboko nadam da takvo rješenje nećemo morati dugo čekati. S time bismo zaključili raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.